Izvolite. Prethodni govornik je zaboravio da pomene i Milovana Brkića iz „Tabloida“ kada je nabrajao sve ovo što je nabrajao. Dame i gospodo narodni poslanici, danas je 359 dan kako poslanici dela opozicije ne dolaze na posao, a za koji uredno primaju platu. Na taj način šalju jasnu poruku kakav je zapravo njih odnos prema funkciji koju obavljaju, kakav je njihov odnos prema Narodnoj skupštini, ali i prema građanima Srbije. Gospodine ministre, taman kada pomislite da su neki da kažem iz ovog Đilasovog saveza dostigli svoj maksimum u svojoj mržnji prema sopstvenoj državi, prema građanima, prema Srbiji, taman kada pomislite da ne mogu više od toga, da su dostigli maksimum u pokušajima da se nanese i politička i ekonomska i moralna šteta, oni nas demantuju i pri tom, tu ne mislim samo na „Krušik“ i na Valjevo, a ogromna je šteta naneta i moralna i politička i ekonomska, ali juče su definitivno nadmašili sebe u tom smislu. Dostigli su vrh, a može se reći da su dotakli dno, ali u moralnom smislu da su dotakli dno. Gospodine ministre, ja sam juče tri puta morao da preslušavam konferenciju za štampu izvesne Marinike sa još ne utvrđenim prezimenom, jer nisam mogao da verujem šta slušam. Nisam želeo da verujem da je moguće da neko u sred Srbije, da neko u sred Beograda, da neko ovde u Narodnoj skupštini iznosi onakve bestidne tvrdnje, iznosi onakve monstruozne klevete na račun države Srbije, na račun građana Srbije i na račun rukovodstva. Nisam želeo da verujem da je moguće da neko u sred Srbije povede ovako monstruoznu kampanju i protiv Srbije, ali i protiv srpskih nacionalnih interesa. Razumeo bih gospodine ministre da je to došlo od Kurtija, od Pacolija ili bilo koga iz Prištine. Mogao bih čak da razumem da je to došlo od nekih raznih Izetbegovića iz Sarajeva, mogao bih da razumem da je to došlo iz Zagreba. Tamo je trenutno na delu takmičenje u tome ko više mrzi Srbiju i srpske nacionalne interese. Čak bih mogao da razumem ministre da je to došlo i od Mila Đukanovića, koji otima ovih dana i srpsku crkvu i srpske svetinje i sve ono o čemu je pričao i prethodni govornik Marijan Rističević. Sve bih to mogao da razumem, navikli smo na to od njih, ali ovaj stepen mržnje prema sopstvenoj zemlji, prema sopstvenim građanima, to ne umem da objasnim. Dakle, ili je u pitanju patologija, čista patologija, čista mržnja iz pakosti ili ne znam već, ne umem to da objasnim, ili možda radi gospođa Marinika sa ne utvrđenim prezimenom, možda radi za nečije interese. Ja sada pitam – da li je svesna Marinika Tepić, ili kako god se prezivala, da li je svesna koliku je štetu napravila Srbiji? Da li je svesna kakve posledice može da ima ono što je tvrdila? Da li je svesna kakvu je političku štetu napravila i zemljama koje su povukle priznanje lažne države Kosovo? I, konačno, za čije interese radi Marinika Tepić, kada je spremna da iznosi onakve monstruozne tvrdnje? Zahvaljujem. Hvala, kolega Markoviću. Javio se i Nemanja Šarović, mada ne vidim po kom osnovu. Nije vas, pomno slušam svaku reč. Izvolite. Koristim priliku što se nalazim za skupštinskom govornicom, da obavestim građane Srbije da vraćanje 63. padobranske u rang brigade i 72. za specijalne operacije u rang brigade, da su se oglasili i Šiptari. Bedžet Pacoli, taj isti kome Marinika Tepić, obezbeđuje prostor i obezbeđuje priliku da govori, sada je napao Vladu Republike Srbije, konkretno mene, zato što, kako kaže, vaskrsavam zločinačke ratne brigade. Brigade koje su činile zločine u BiH, brigade koje su činile zločine na KiM, zločinačke brigade. Koristim ovu priliku, izvinite poštovani poslanici, ako govorim o nečemu što nije u temi, možete da kažete da je ovo zloupotreba, ali jednostavno osetio sam potrebu da još jednom stanem u zaštitu svih naših pripadnika, svih naših boraca, svih koji su branili ovu zemlju, a posebno pripadnika 63. padobranske i 72. specijalne brigade za specijalna dejstva, da još jednom potvrdim koliko je naša zemlja posvećena odbrani onih koji su je branili. Čim vidite ko vas napada za nešto, vi znate da ste nešto veliko i dobro uradili za srpski narod, da ste dobro i veliko uradili za srpsku vojsku. Ja sam jutros imao sastanak i sa predstavnicima određenih boračkih udruženja koji upravo okupljaju bivše pripadnike i 63. i 72, koji su iskreno ponosni što se njihova država konačno uspravila i što je znala šta će je čekati, ali je to uradila i vratila ove slavne jedinice u rang brigade kako im i pripada. Očekujemo i dalje napade, očekujemo da ćemo biti napadani, kao što smo odmah videli i od naših i od državljana Srbije koji su odmah našli načina da napadnu svoju zemlju zbog toga, ali znamo da radimo pravu stvar. Tako se čuva Vojska Srbije i tako se jača Vojska Srbije i nema tog Pacolija, Tepićeve ili koga već, ko god nas bude napadao zbog koga ćemo prestati da se borimo za jačanje Vojske Srbije. Hvala. Hvala, ministre Vulin. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Markoviću, ja sam govorio o stanju u odnosima sa Crnom Gorom. Otimanje imovine Srpske pravoslavne crkve nije posledica nemara srpskog rukovodstva niti je to revanšizam za neke odluke. To je pre svega pokušaj da se isprovocira Srbija, da prerano i preterano reaguje i pokušaj da Milo Đukanović završi zaokruživanje svog nacionalnog identiteta tzv. Milogorci ili kako se već zovu, Montenegrini, dakle to je njegov pokušaj, s jedne strane, da isprovocira da digne tenzije itd, jer on stalno plovi na tome kako, eto, on spašava, ne znam Crnu Goru, spašava prostor od Miloševića, pa sad spašava od ruskog uticaja koji ide preko Srbije itd. To je non-stop taj pokušaj njega da kod zapada dolazi do simpatija i do nekog novca i nekih odluka u njegovu korist i sada pokušava da se kao on približi EU, evo on se bori protiv ruskog uticaja itd. da preko reda nešto uradi što mu ne sleduje. To je taj pokušaj. Ali, vi znate onu čuvenu izreku, kaže – poturica gori od Turčina, a jedan poslanik koji ustaje ovde 12 sati, obično dođe tako ustane u pola 12, dođe tako onako podšklobučen, kao da je spavao pored vlažnog zida, on je danas izrekao neverovatno, kaže – poturica gori od Srbina. Ja mislim da je to najteža povreda nacionalnog dostojanstva Srba. hvala. Hvala, kolega Rističeviću.

Ja sam, naime, napravio lapsus i umesto – poturica gori od Turčina, rekao – poturica gori od Srbina. To je, kako kaže Marijan Rističević, to je uvreda za Srbe, jer Marijan Rističević valjda tvrdi da su poturice bolji od Srba. Jel to tvrdite gospodine Rističeviću? Ako je to uvredljivo, taj lapsus, onda ispada da su poturice bolje od Srba. Naravno da nisu i bolje bi vam bilo da pazite kada izazivate replike, kao što i gospodinu Markoviću, koji mene ispravlja, govoreći o istorijskom sastanku u Ricu, na kome su prisustvovali i Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić, Stanko Subotić Cane Žabac, Milo Đukanović, i on kaže da je bio Milovan Brkić. Nije, nego je bio Marić. Marić je bio, pomešali ste gospodine Markoviću, vi ste tada sa devojkom bili u onom upravnom odboru, pa se niste u to vreme mnogo bavili politikom. Što se tiče gospodina ministra, meni je drago gospodine Vulin da ste vi priznali da nemate ni jedan dokument i ni jednu analizu da nije uradilo Ministarstvo odbrane kako bi eventualno pristupanje tom tzv. „mini Šengenu“ uticalo na bezbednost Srbije. Ako je to što ponovo formirate 63. padobransku i 72. brigadu za specijalna dejstva, ako je to odgovor gospodine Vulin, onda svaka vam čast. Dakle, to su jedinice koje su ovenčane slavom, koje su legendarne i mi iz SRS pozdravljamo takve poteze. Oni će doprineti podizanju nacionalne svesti, ali nije dovoljno samo vratiti jedinice, treba i ljude koji su krvarili u tim jedinicama, a 82 dana štrajkuju u Pionirskom parku, treba i njih malo pogledati i saslušati. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje o mojoj povredi Poslovnika? (Ne) Hvala vam. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, član 103. stav 7. i 8, ali ne insistiram da se ta odluka primeni. Dame i gospodo narodni poslanici, svi mi koji dolazimo u Skupštinu, prolazimo pored cara Dušana i vožda Karađorđa, svi mi koji prolazimo. Kaže vožd Karađorđe ovako, je li tako gospodine Martinoviću, car Dušan drži neku topuzinu, ali drži i zakon, dakle drži zapisano, tu je i ta poslovica kod Njegoša bila, verovatno da je negde prepisao iz nekih spisa od cara Dušana, kaže – poturica gori od Turčina. Kada neko kaže – poturica gori od Srbina, taj je Srbima zamenio nacionalni identitet. Karađorđe je glavu recimo izgubio da se to ne bi desilo, dizao je ustanak da Srbi ne bi bili Turci. Kad neki poslanik, koji tu dođe sanjiv, dajte mu kafu, šećer, dajte mu nešto malo da se razbudi. Nije ga prozivao ni jedan gospodin Marinković, niko ga nije prozivao, sve mu se nešto priviđa. Od Srba mu se priviđaju Turci. Karađorđe je glavu izgubio, dakle Ćurčija je napunio, poslao u Stambol da bi sprečio da Srbi budu Turci. Kad neko izjednači Srbe sa Turcima, za mene je to kao poljoprivrednika, kao seljaka, kao neko ko vožda Karađorđa gleda kao seljačkog ustanika itd, kao vođu seljačke vojske koja je ratovala za slobodu nacionalni identitet za svoje imanje, koja nije mrzela one ispred sebe, već volela one iznad sebe, volela svoj identitet.

Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne.) Aleksandar Marković, po povredi Poslovnika. Zahvaljujem, predsedavajući. Da krenemo od člana 107. Propustili ste priliku malo pre da pitate prethodnog govornika po kom članu Poslovnika se javlja. Dakle, nije naveo član kada je reklamirao Poslovnik. Kada je reč o tom, kako on kaže istorijskom sastanku, nekakvom sastanku u nekakvom Ricu, ja sam zapravo želeo da ukažem na to da je prethodni govornik to čitao iz onog časopisa „Tabloid“, za koji je pisao Milovan Brkić. Dakle, to je izvor informacija prethodnog govornika. Kada god nema šta da kaže, on kaže kako je „Tabloid“ svojevremeno pisao o nekakvom sastanku u Ricu. On ne bi trebalo da se seća tog perioda i ne bi trebao da ga pominje, jer to je bio period kada je on iskreno želeo da pristupi SNS. Kada smo već na toj temi i tom konstantnom zameranju na račun moje bivše devojke nešto, ovo nije prvi put da čujemo da priča o mojoj bivšoj devojci i kako sam ja provodio vreme sa mojom bivšom devojkom. Znate kako, predsedavajući, neko provodi vreme sa devojkom, neko provodi vreme sa momkom. Dakle, sve je stvar afiniteta. I odmah da vam kažem, nemam ništa protiv toga, svako po svom afinitetu neka se prilagodi u tom nekom smislu. Ali, ono što je ozbiljnije od toga, kada kuka nad položajem srpskog naroda u Crnoj Gori i ugroženosti srpskog naroda u Crnoj Gori, znate kako, malo je licemerno kada neko ko direktno sarađuje sa Markom Bastaćem i danas sarađuje sa Markom Bastaćem u opštini Stari Grad, a za koga se pouzdano zna da je eksponent upravo tog crnogorskog režima, upravo tog mrskog im Milovog režima, pa onda je krajnje licemerno da oni kukaju nad položajem srpskog naroda u Crnoj Gori. Zahvaljujem.

Molim vas, da vam kažem nešto, pustio sam i svi ste na neki način zloupotrebljavali Poslovnik. Ježim se da jedni drugima pominjemo supruge, porodice, majku, očeve, to nije uredu, nije ozbiljno, nije korektno. Svi ste na neki način zloupotrebili, od poturica, pričamo sve, samo ne o temi, do privatnih života narodnih poslanika. Mislim da treba da imamo stvarno jedan nivo korektnosti, džentlmenstva između sebe i poštovanje prema građanima. Evo, sve sam pustio, svi ste pomalo zloupotrebili i Poslovnik i govornicu i mislim da sam tu bio korektan. Molim vas, kolega Šaroviću, prema vama sam posebno korektan. Dajmo kolegi Mirčiću da nastavi da govori. Hvala na razumevanju. Prvo, ja nemam razumevanja za ovo, Marinkoviću, kako vi to iznesoste kao da vi dajete nekome ili oduzimate. To je Poslovnikom regulisano. Ako bilo koji poslanik reklamira povredu Poslovnika, vi ste dužni po istom tom Poslovniku da mu date reč, a ne ovde da pravite neku veoma čudnu selekciju. Vi sada dajete meni koji po spisku govornika imam pravo na reč, a ne dajete poslaniku Šaroviću koji reklamira povredu Poslovnika. Ne može to, pa vi ste privatizovali ovo. Objasniću vam posle, nastavite da govorite. Pokušao sam da vam objasnim, ali ne vredi. Ja sam uvek sumnjao u ono što nije izloženo očima javnosti da bi moglo da bude izmanipulisano. Evo, malo pre smo čuli čak od kolege Markovića kako spočitavate kolegi, pretpostavljam Šaroviću, da je bolje imati devojku nego dečka. U zavisnosti šta ste u toj vezi, kolega Markoviću, tako se to i definiše. To je suština. Ako kolega Šarović traži po Poslovniku da bi odgovorio, zašto mu ne date, gospodine Marinkoviću? Vi ste bar čovek koji je tolerantan, vi poštujete Poslovnik, na svu sreću jedan od retkih potpredsednika koji poštuje Poslovnik, tako da vas molim, ako je moguće, da date kolegi Šaroviću ili bilo kom kolegi koji je reklamirao povredu Poslovnika. Ono što je čudno, to je da kada je u poslednje vreme bilo koji predlog od Vlade pred narodnim poslanicima, bilo kakva kritika koja se uputi na ime tog predloga odmah nailazi na burnu reakciju vladajuće koalicije. Oni koji imaju političko iskustvo znaju da je to u stvari odraz neke nervoze. Nije to samo u suštini što su to loši predlozi, nego je to nervoza unutrašnja, unutar koalicionog saveza ili unutar jedne partije. Mesto za iskazivanje te nervoze nije parlament. Ono što vi pokušavate, pokušavate ovde da ućutkate SRS kao opozicionu stranku da ne iznosi ni jednu jedinu reč kritike ili sumnje na ove predloge Vlade. Nema tog srpskog radikala koji nije za integracije, koji nije za saradnju. Ne postoji takav srpski radikal. I oni koji su bili nekada srpski radikali znaju da je to principijelni stav SRS, ali nismo za integracije po svaku cenu. Nismo za integracije gde bi Srbija trebala da bude u podređenom položaju. Mi smo za integracije gde nas prihvataju kao ravnopravne sagovornike, kao ravnopravne partnere. Mi ovde govorimo o jednom graničnom prelazu na granici sa Makedonijom. Ima li bolje prilike nego da javnosti predočimo šta se krije iza ove najave oko saveza Srbije, Albanije i severne Makedonije? Nema bolje prilike. U ovoj godini sigurno nema. Sledeće godine ko zna šta će sve da bude, ali mi ukazujemo na neke potencijalne opasnosti i govorimo – sve je to u redu. Strateški je veoma značajno da postoji koridor, da postoji tranzit između Srbije i Makedonija. Vardarska dolina je od krucijalnog značaja za Srbiju, ali to je regulisano, tu nema više nikakve opasnosti. Ono što bi eventualno bila opasnost u budućem periodu, to će da reguliše neko ko je mnogo jači i snažniji nego što je Srbija, politički uticajniji i u svakom drugom pogledu, a to je Kina. Znamo da Kina ulaže ogromna sredstva u održavanje tog koridora koji vodi iz Grčke preko Makedonije, preko Srbije u srednju Evropu. Tu ništa nije sporno. Kad smo mi to osporavali, mi srpski radikali? Uvek smo govorili – u redu je, treba podržati, zato što su te dobre namere Kine i kineske politike od ranije poznate svima nama u Srbiji. Tu nema ništa da se krije. Ali, izražavamo veliku rezervu kada je u pitanju mogućnost integracije u ovom trenutku, čije razmere podrazumevaju integraciju sa Albanijom. Možda mi ne bi bili toliki skeptici da se u poslednje vreme nisu javili ovi sa zapada dobronamerni, koji hvale tu najavu integracije i saveza sa Albanijom. Čim se pojavio ili javio, kako god želite, predsednik Francuske, odmah je sumnja pojačana kod srpskih radikala. I da je najbolje i da je najkorisnije za Srbiju, kada se takvi pojave kao dobronamernici, mi tu odmah stavljamo veliki znak pitanja i stavljamo pod sumnju. Jeste, u pravu su oni koji kažu – treba se integrisati, treba da se obezbedi slobodan protok ljudi, kapitala, robe, ali nije to suština globalizma koji je dominantan i kada je u pitanju Balkan. Suština globalizma je da se ostvaruje interes onih koji upravljaju sa kapitalom. U ovoj integraciji više uticaja imaju „Rajfajzen banka“, primera radi, i druge banke, nego što to ima realna politika koja se vodi u bilo kojoj državi na Balkanu. Mi vam želimo ukazati na to kolika je opasnost. Zašto se ljutite? Nema razloga da se ljutite. Vi želite to da predstavite Srbiji, kako to i reče ministar sa onom floskulom – Balkan balkanskim narodima. Pa, nije to od juče, ta izreka, ali u pravom smislu reči floskula, to je još od Austrougarske. To su oni podmetnuli da se pod tim motom što više isparceliše Srbija, što više amortizuje uticaj srpskog naroda na ovom području. To je potpuno jasno. Ako, je iole neko čitao istoriju video je da je to podvala još od Austrougarske, ali da se ne vraćamo toliko daleko, bilo je i ambicioznijih u novijoj istoriji, bilo je onih koji su govorili da je neminovnost da se ujedine pojedine države na Balkanu, a da Srbija bude lider i zna se kako su završili. Čemu te parole koje su već toliko potrošene, već se zna da kriju i te kako opasnost za nas koji živimo na ovom području? Kada gledamo ekonomske, kada gledamo finansijske, kada gledamo političke interese moramo biti oprezni u kom tom trenutku mi želimo da odlučujemo o ovakvim savezima. Vi mislite da je sada trenutak da bilo kakav savez pravimo sa Albanijom? Vi mislite da je to dobro za Srbiju. Zašto to ne može da sačeka? Ostavimo to za neka kako to kažu, bolja vremena, kada Srbija bude stabilnija, kada Srbija još dodatno ojača i ekonomski i politički i kada utvrdi svoje pozicije. Uostalom svima je jasno da i Srbija i druge zemlje mogu da ostvaruju svoje interese ako žele samo preko velikih i jakih, preko moćnih. Što ne pitamo šta to misle u Ruskoj Federaciji oko ovih integracija? Oni su jedini dobronamerni. Mi slušamo šta nam kažu sa zapada. Kakva je logika kojom se vodi zapad i koju želi da nametne i nama da razmišljamo u Srbiji. Njihova je logika da je neminovnost integracionih procesa, a šta nama govore, nama govore prvo se dezintegrišite tako što ćete priznati samostalno Kosovo i Metohiju, tako što će Kosova da postane članica Ujedinjenih nacija, a onda će se jednog dana naći svi zajedno u Evropskoj uniji. Pa, još malo i to pa kažu – pa nije loše i da se pristupi promeni Ustava, da Vojvodina bude federalna jedinica. Pa, i da Sandžak ima veću autonomiju, pa i tako i takao jednog dana ćete kako oni kažu, da li u bližoj ili daljoj budućnosti naći u porodici evropskih zemalja. Kakva je to logika? To je samo po sebi kontradiktorno. Pa, valjda integracija isključuje mogućnost bilo kakve dezintegracije. Ali, to je nama sasvim svejedno. Dve države koje se treba da ujedine u takozvani mali Šengen samo je dodatno opterećenje za Srbiju, političko, stvara nam probleme kada je u pitanju nacionalna politika koju treba voditi. Mi imamo dobre odnose sa BiH i niko nema protiv da se radi dalje na poboljšanju odnosa sa Federacijom u okviru BiH. To je perspektiva. Tu treba tražiti mogućnost zajedničkog jezika. Tu živi ogromni korpus srpskog naroda na teritoriji jednog entiteta koji se zove Republika Srpska, ali ne smemo da ispustimo, ne smemo da prepustimo na milost i nemilost i onaj drugi deo BiH. Ne samo iz nacionalnih interesa, nego iz ekonomskih interesa. Pogledajte gde je najveći izvoz Srbije, osim ovo što stalno kao papagaju ponavljate, Italija, Nemačka, zapadna Evropa. Najveći izvoz je u BiH. To je realan izvoz, ogromne potrebe su za robama koje se proizvode u Srbiji od strane Federacije BiH. Tu treba da se traži poboljšanje i tu nije samo ekonomska saradnja tu ima i ona druga dimenzija, tu ima jedno pomirenje koje donosi dobrobit za ovaj prostor. To je prihvatanje ili učvršćivanje odnosa sa onima koji su druge veroispovesti. A, mi to gledamo, to ćemo rešiti tako što ćemo se integrisati sa Albanijom. U trenutku kada se intenzivno radi na tome da se Kosovo i Metohija još više osamostale. Pa, gde je tu logika stvari? Hajde da vidimo ekonomsku stranu. Koliki je to izvoz Srbije u Albaniju? Zanemarljiv u odnosu na sve ostale zemlje. Koliki je uvoz? Zanemarljiv. Nemojte ljudi da se igrate. Vi se služite sa nečim što bi eventualno pojedince proizvele u lidere regionalnog karaktera. Šta to znači biti lider za jedno određeno veoma kratko vreme u jednom regionu koji je potpuno zanemarljiv kada su u pitanju dešavanja u svetu, kada su u pitanju dešavanje u Evropi? Samo znači, lično zadovoljenje. Ne možemo mi zarad ličnog zadovoljenja nečijih aspiracija da prećutimo i da ne kažemo kakve su opasnosti u sporazumima, kakav je sporazum o saradnji sa Albanijom u ovom trenutku, kakav je sporazum o bilo kakvom razgovoru o takozvanom malom Šengenu. Dobro razmislite, hladne glave donosite odluke. Pitajte onoga ko nam je iskren istorijski potvrđen prijatelj, pitajte Rusku Federaciju, pitajte uostalom i Kinu. Šta vas to košta, pa da čujemo i njihovo mišljenje. Nemojte slušati ovo laskanje sa zapada, kada su god laskali, kada su hvalili lidere tada je Srbiji bilo sve gore i gore. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, ja mislim da gospodin Mirčić nije dobro razumeo ovu ideju oko mini Šengena. Pre svega želim da kažem da me iznenadio taj njegov stav da je politika Balkan balkanskim narodima, a u stvari Austrougarska podmetačina Srbima. Ispada je knez Mihajlo onda bio žrtva zablude koju su mu podmetnuli Austrougari pošto je zaključio međunarodne sporazume još kao knez srpski sa Crnom Gorom i Grčkom. Ispada da je Nikola Pašić bio obmanut od strane Austrougarske i Milovan Milovanović i kralj Petar i prestolonaslednik Aleksandar, pa posle kralj Aleksandra koji je zajedno sa Nikolom Pašićem napravio upravo balkanski pakt sa Crnom Gorom, Grčkom i Bugarskom, ne bili oslobodili Balkan od Turaka. To sam već jedanput rekao, da nije bilo tog sporazuma i da nije bilo Prvog balkanskog rata Kosovo i Metohija i Makedonija bi možda i do dan danas bili u sastavu Turske. Kralj Aleksandar je zaključio Malu Antantu. Dakle, nema to nikakve veze sa Austrougarskom, to ima veze sa srpskom potrebom da obezbedi slobodu za balkanske narode, da se mi sami dogovaramo oko naših vitalnih, nacionalnih interesa, bez potrebe da nam se bilo ko meša sa strane, jer kad god su se velike sile mešale u odnose između balkanskih naroda. Balkan je bio tzv. bure baruta, a naš je sad interes kao što je rekao i ministar Vulin da Balkan više ne bude bure baruta nego da bude prostor mira i saradnje. Vi govorite o nekoj integraciji sa Albanijom. Kad se kaže integracija pomisli čovek da u taj mini Šengen podrazumeva da ćemo mi da se ujedinimo a Albanijom. O tome niko nije govori. Ovde se radi o produbljivanju ekonomskih veza sa Albanijom i sa Severnom Makedonijom. Ne, sa zapada stižu kritike na ideju tzv. malog Oni kritiku ideju malog Šengena. Nisam čuo nijednu lepu reč koja je stigla sa zapada vezana za mini Šenge. Imate danas saopštenje ovog jednog portala iz EU koji kaže da se Srbija samo deklarativno zalaže za EU, a da suštinski ovde na Balkanu promovišemo Ruske i Kineske interese. Što se tiče Kine koju ste spominjali, ne znam da li vam je poznato, gospodine Mirčiću, znate ko je vlasnik aerodroma u Tirani? Kina. Znate ko je najveći eksploatator nafte, odnosno naftnih bušotina u Jadranskom moru koje zapljuskuje obale Albanije? Kinezi. Šta vam to govori? Da li je naša politika u suprotnosti sa političkom i ekonomskom vizijom Kina na ovim prostorima ili je kompatibilna? Ja bih rekao da je kompatibilan. Da ne bi ovde zaludno vodili tu istorijsku raspravu, gospodine Martinoviću, vi kao dobar poznavalac istorije i istorijskih činjenica znate da Austrougarska od ranije pripremala varijantu i mogućnost kada dođe do povlačenja Turske sa ovih prostora. Ona je unapred mnogo godina više nego što se to misli, računala kako ona može da se instalira na prostore Balkana. Tada dok je Turska bila dominanta. U ostalom, kada ste već spomenuli te Balkanske ratove, da nije bilo tog Balkanskog rata ne bi ni postajala Albanija. Zahvaljujući, upravo ovima koji nam daju lažnu nadu da ćemo se jednog dana integrisati u EU, njima je dobrim delom nastala tvorevina koja se zove Albanija i tu nema ništa sporno. Mi treba da vodimo ono što je u nacionalnom interesu, a ista tako i ekonomska u interesu Srbije. Kad kažete da je dominantna Kina kao vlasnik aerodroma i nafte, ali Albanija kao Albanija, od sve te nafte izvozi samo asfalt, to vam je nus produkt u preradi nafte. Mi zasnivamo ekonomsku saradnju, na čemu, tako što ćemo uvoziti paradajz i uvoziti asfalt, jel na tome zasnivamo ovu tezu da treba poboljšati saradnju sa Albanijom? Drugo, kada već govorimo o integraciji, bilo bi potpuno logično da se tu priključi Bosna i Hercegovina, bilo bi potpuno logično da se tu priključi i Crna Gora, ali nešto je rezervisan Milo Đukanović. Zamislite, Mila Đukanovića koji je NATO pešadija, da on prihvata bilo šta sa rezervama, pogotovo to što je od strane Zapada lansirano. Prihvatio bi sa obe ruke, ali polako, zna on šta se krije iza toga. Krije se nešto što nije dobro za nacionalni korpus koji se zove srpski nacionalni korpus na Balkanu, i to primer severne Makedonije treba da nam služi. Prvo su im rekli odrecite se imena, promenite ime. Promenili su ime, jel tako? Onda su rekli – ne, referendum nije po Ustavu, nego onako kako to tumače ovi sa Zapada. Pa su rekli- nema to veze da li je izašlo 50% ili nije, bitno je da je preko polovine onih koji su izašli i glasali za promenu imena, a sve uz obećanje i nadu da će ući u EU. Sada kada sami sebe vide kao nekog ko je naseo na trikove i podvale sa Zapada, sada grebu i nogama i rukama, ne bi li spasili svoju kožu. Ne bi mi voleli da bilo ko u Srbiji dođe u takvu situaciju, kao što je Zaev sad u toj situaciji. Mi želimo dobro Srbiji, a to što mi imamo političke primedbe i opaske na rat aktuelne vlasti, to ne mora da znači da mi želimo loše Srbiji. Hvala, kolega Mirčiću. Zahvaljujem se, gospodine Marinkoviću. Ne kažem ja gospodine Mirčiću da vi mislite loše Srbiji, daleko od toga. Ali, ono što, nadam se da se slažemo, to je da Aleksandar Vučić nije Zoran Zaev. Zapad je rekao Aleksandru Vučiću isporučite mi troje radikala, pa koliko znam nisu isporučeni. Zapad je rekao da uvedite sankcije Rusiji, pa koliko znam nisu uvedene. Zapad je rekao da ne smete da se snabdevate ruskim naoružanjem, pa se mi snabdevamo. Tako da mi vodimo malo drugačiju politiku nego što vode države u našem okruženju. Što se tiče ovoga što ste rekli oko Mila Đukanovića, ispada da Milo, u stvari, brani srpski interese, jer kažete – čim Milo neće u „mini Šengen“, znači da tu stvari nisu baš čiste i da je tu nešto štetno po Srbe. Ispada da je Milo Đukanović taj koji svojim ne ulaskom u „mini Šengen“ štiti srpske interese i da Milo Đukanović bolje zna šta je interes Srbije i srpskog naroda, nego Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije, ta vaša teza mi baš malo nije do kraja jasna. Što se tiče, ako zanemarimo ove banalnosti oko paradajza i oko asfalta koje nisam baš najbolje razumeo, brojke dolaze sledeće. Ovo su samo neke brojke koje vam ukazuju koliko će Srbija ali i Albanija i severna Makedonija imati koristi od produbljivanja naših ekonomskih odnosa. Sve zemlje Zapadnog Balkana izgube 23 miliona sati godišnje tako što njihovi građani čekaju na granicama. Mi bismo to, ako nastavimo sa politikom i produbljivanje ekonomskih odnosa, mogli da smanjimo najmanje za tri puta. To vam iznosi, gospodine Mirčiću, u brojkama dve i po milijarde evra. Pazite, dve i po milijarde evra, a 500 miliona evra košta auto-put Čačak - Požega. Pa, šta vam govore ovi brojevi? Ovi brojevi jasno govore da je produbljivanje ekonomskih odnosa sa Albanijom i sa Severnom Makedonijom, ja se slažem i sa vama što ste rekli da bi bilo dobro da u taj Sporazum uđu i Bosna i Hercegovina i Crna Gora, ali ukrupnjavanje tržišta je pre svega, u interesu Srbije, jer od svih ovih država, pa ko ima jaču industriju? Ko ima jaču poljoprivredu? Nema niko. Dakle, ovaj Sporazum je, pre svega, u interesu Srbije. Ovde se ne radi o integrisanju u državno-pravnom smislu. Da ponovimo to još jedanput. Ne radi se ovde o tome da ćemo mi da se ujedinjujemo sa Albanijom i sa Severnom Makedonijom, ta vremena su prošla, niko nema nameru da stvara neku novu Jugoslaviju, niti je to u ovom trenutku moguće, niti je to srpskom narodu potrebno ali da se ekonomski povezujemo i te kako imamo interes upravo mi iz Srbije jer imamo šta da ponudimo i albanskom i severno makedonskom tržištu, kao što imamo i bosansko-hercegovačkom i crnogorskom. Mnogo toga imamo više mi da ponudimo njima nego oni nama, zato je ovaj Sporazum, pre svega, u interesu Srbije. Jedno je potpuno jasno, i sa jedne i sa druge strane su dobre namere kada je u pitanju interes Srbije i srpskog naroda i građana Srbije, ali, moram da vas podsetim nešto, kolega Martinoviću. I vi ste jednim delom i svedok i učesnik tih događaja. Setite se kako su ti sa Zapada hvalili Slobodana Miloševića, govorili su za njega da je nezaobilazni faktor stabilnosti i mira na Balkanu, govorili su za njega da je vizionar. Mi, srpski radikali smo tad jasno i glasno upozoravali da nešto spremaju, ne Slobodanu Miloševiću, nego Srbiji i srpskom narodu. Kako je postupio režim na čijem čelu je bio dotični Milošević? Tako što je šikanirao srpske radikale. Nema sa čim se nisu služili samo da bi bukvalno oblatili i degradirali ono što govori SRS.

Videli ste kako je završio Slobodan Milošević, kao balkanski kasapin, kao ratni zločinac, nema šta mu nisu govorili. Ali, da se ne zadržavamo na ovoj jednoj tragičnoj sudbini. Posle njega, došao je Koštunica. Dobijao je nagradu kao najveći demokrata. Sećate se te slike kad su ga odveli kao mečku Božanu na profesionalnu košarkašku utakmicu u Ameriku, prikazivali ga Vlada Divac i ovi, bukvalno kao mečka Božana je bio vođen. Pune usta Zapadu hvale prema Vojislavu Koštunici, kako je završio? Isto ili slično kao i svi koji su bili servilni prema Zapadu i koje je Zapad doveo.

Mi samo govorimo da ne treba srljati, ne treba ići tamo gde znamo unapred šta nam spremaju. Treba veoma, veoma biti oprezan. Ima vremena. Ovo su krupne odluke. Treba sačekati. Ne treba gubiti glavu. Njih je Evropa, jednostavno, ostavila ispred vrata, kao što i nas drži pred vratima, i Severnu Makedoniju i Albaniju neće EU, ali od njih ne traži teritoriju kao uslov za ulazak u tu zajednicu evropskih zemalja, a od Srbije traži da se odrekne dela svoje teritorije, za početak, to se zove KiM, a onda AP Vojvodina, pa na kraju krajeva i Raška oblast. Kako će sve biti, ko to zna. Treba olako, smireno, strpljivo sačekati, a ne žuriti. U redu je, bili su susreti, bili su sastanci, ali ne treba sad po svaku cenu lomiti preko kolena, pa reći – evo, mi smo neka mini Šengen zajednica. Ne. Izvinjavam se, gospodine Marinkoviću, ali pretpostavljam da ste i vi shvatili da je suština u toleranciji. Nema potreba da mi se izvinjavate. Na pitanje šta je istina, starogrčki filozofi su rekli – istina je sredina između dve krajnosti. Vi kažete - Aleksandar Vučić je izdajnik, Aleksandar Vučić radi po diktatu EU, Aleksandar Vučić je neko ko će da izda srpske interese na Kosovu i Metohiji, u Crnoj Gori, on uvlači Srbiju u mini Šengen, koji je antisrpski projekat. Evo, ovo je vest od danas. Ja se izvinjavam i vama i građanima Srbije što čitam vest sa mobilnog telefona, ali nisam stigao da odštampam. U pitanju je vest koja je objavljena na internet portalu N1 televizije i kaže ovako – strateški put Srbije deklarativno jeste članstvo u EU, dakle, to kaže N1 televizija, ali unutrašnja politika i način na koji Vlada ispoljava to svoje opredeljenje postaju sve problematičniji, zato što se Beograd ponaša kao najveći promoter uticaja drugih država, na prvom mestu Rusije i Kine. Zašto sam ovo pročitao? Da bi građani Srbije u stvari shvatili da se mi kao SNS, ali i kao Vlada Srbije, kao Republika Srbija, nalazimo između dve krajnosti. Jedna krajnost je ovi sa zapada, neki zapadni krugovi, koji nam kažu da smo mi lažne pristalice ulaska u EU, zato što mi formalno jesmo, ali suštinski ovde promovišemo interese Rusije i Kine. To je jedna krajnost. A, druga krajnost ste vi, koji kažete da je Aleksandar Vučić izdajnik, da je evro-fanatik i da sve što radi, radi po diktatu zapada. Ja sam vam sad maločas rekao da ništa ne radimo ni po čijem diktatu, ni po diktatu zapada, ni po diktatu istoka. Radimo onako kao što nam nalažu naši nacionalni i državni interes. Ja ne vidim šta je loše ako se poveća tržište, a Srbija je na tom tržištu najveća država. Šta može biti loše ako uvećamo našu spoljnu trgovinsku razmenu? Šta je loše ako naši industrijalci, ako naši trgovci, ako naši poljoprivredni proizvođači budu u mogućnosti da mnogo više plasiraju svojih roba i usluga na tržište zemalja kao što su Albanija i Makedonija, nego što je to sada slučaj? Mi sada imamo trgovinsku ramenu sa Albanijom od 184 miliona evra. što je, priznaćete, jako skromno. Produbljivanjem ekonomske saradnje, mi bi mogli da podignemo odmah u prvom koraku vrednost te spoljno-trgovinske razmene na najmanje 500 miliona evra. Ja sam već maločas rekao, 500 miliona evra, toliko košta put, odnosno auto-put Čačak-Požega. Zamislite koliko novih auto-puteva bismo mogli da izgradimo u Srbiji kada bismo nastavili sa produbljivanjem naših ekonomskih odnosa. Nema Srbija čega da se plaši kad je najveća od svih ovih država. Najveći smo. Kad smo najveći kao država, najveći smo i kao tržište. Kad smo najveći kao tržište, pa naravno da imamo najviše interesa da budemo u tom zajedničkom tržištu. Izvolite, pravo na repliku. Prvo, gospodine Martinoviću, Albanija je sve poznatija po tzv. uslužnim delatnostima i dobar deo prihoda, a sve veći i veći je, tako pokazuju realni ekonomski parametri, da se ostvaruje na ime korišćenja prirodnih lepota, između ostalog, te obale koja je atraktivna za sve u zapadno-evropskim zemljama, ali to nije suština da bi mi mogli sad da tvrdimo da će korist imati od toga Srbija. Drugo, kod njih je razvijena zanatska delatnost. To pogledajte malo bolje u ekonomskim karakteristikama Albanije. Frekvencija saobraćaja i promet robe nije baš u takvim razmerama da bi mi mogli, to jeste na nivou Severne Makedonije, zato što je tu mnogo frekventniji saobraćaj, mnogo je više prolaza robe i kapitala nego na ovom prelazu sa Albanijom. Ali, nije to suština. Suština je sledeće, radi javnosti. Vi, kao dobar poznavalac političke situacije i kao čovek koji ima iskustvo u politici, pokušavate da poturite jedu matricu na koju mi bi srpski radikali trebali da nasednemo, a to je što pred ove izbore sve više eksploatišete i koristite ime Aleksandra Vučića, a onda kada nemate jaku i dovoljno jaku argumentaciju, kažete da srpski radikali Aleksandra Vučića proizvode u izdajnika, u čovek koji je predao Kosovo ili koji će predati Kosovo i Metohiju. Uostalom, bezbroj puta ste ovde imali priliku da čujete predstavnike SRS, nikad nismo, čak smo suprotno govorili, izražavamo nadu, znajući njegovo poreklo, porodicu i znajući mu korene, da će jako teško prihvatiti to da potpiše priznanje Kosova i Metohije. To je veoma bitan element. Pa smo onda hvalili i više puta isticali da pozdravljamo to što je neke svoje političke stavove korigovao nakon povratka Vojislava Šešelja, ne iz razloga da bi mi stavili Vučića u inferiorni položaj, nego iz razloga što je to pozitivno promeniti svoj odnos prema politici koju vodi zapad i prema politici koja dolazi od strane Kine i Ruske Federacije. Nikad nismo rekli, niti želimo da optužujemo unapred nekog. Čak nismo ni posegli za tim da se ružno izražavamo o pojedincu kakav je Aleksandar Vučić. Hvala. Izvolite. Drago mi je što ste revidirali svoj stav vezan za Aleksandra Vučića i, evo, slažemo se oko toga da je Aleksandar Vučić srpski rodoljub, patriota i da vodi isključivo računa o interesima Srbije i o interesima srpskog naroda. Hvala što podržavate tu politiku. Hvala. Hoćete li i vi repliku? Izvolite. Gospodine Martinoviću, nije mi teško da ponovim. Ja sam rekao – poznavajući njegovo poreklo, njegove korene, nismo sigurni da će popustiti. Samo sam to rekao. Inače, za ovo što ste vi rekli za Aleksandra Vučića, evo, ja ću uzeti na sebe da vas preporučim. To je dobro, to je pohvalno da kažete za svog lidera da je heroj, da je hrabar, da je odvažan, to je dobro. Mi se nadamo da će to biti jedna konstanta, da neće biti varijabila. Ali, gledajte, kako vi postupate, ne vi lično, nego saradnici i članovi Vlade, velike su šanse da i Vučiću pukne, što bi se reklo, film i da se vrati izvornoj politici SRS. Koliko ga ovi brukaju i sramote i uvlače u afere, što oni, što njihovi očevi, bogami, nije daleko trenutak da se vrati izvornoj politici. Mi se nadamo, ali nada i realnost je i te kako značajno distancirana. Tako da, mi se nadamo da će bar ta distanca biti smanjena između nade i onog što treba da uradi.

Ja ne znam, gospodine Mirčiću, neću se više javljati za reč, za šta biste vi mene trebali da preporučujete kod Aleksandra Vučića. Ja sam već malo čovek i u godinama. Imamo mi akademiju mladih lidera, koju trenutno pohađa više od 200 polaznika, mladih ljudi. Oni treba da se oprobaju u politici, u zakonodavnoj i u izvršnoj vlasti. Ja sam već čovek koji je pomalo seda glava. Nemam ja više nekih preteranih političkih ambicija. Ali, ono što je mnogo bitnije od moje i od vaše političke sudbine, to je da se složimo, ovo sad kažem potpuno ozbiljno, oko nacionalnih tema koje su važne i za vašu stranku i za stranku kojoj ja pripadam. Danas je ministar Vulin rekao jednu veliku istinu – kada ste čuli od nekog albanskog političara da je rekao bilo šta što je suprotno albanskim nacionalnim interesima? Kada ste čuli od nekog hrvatskog političara da je rekao nešto što je suprotno hrvatskim nacionalnim interesa? A mi ovde da se dohvatimo za vratove, da se pokoljemo oko tema oko kojih se, ja mislim, suštinski slažemo, ali imamo neku našu srpsku i to je naša srpska politička bolest, žao mi je što moram tako da se izrazim, da na tim nacionalnim temama, oko kojih se suštinski slažemo, pokušavamo veštački da stvorimo razlike da bi se u javnosti pokazalo da se razlikujemo. Gospodine Mirčiću, emocije, kada bismo pitali naše emocije, znamo mi 99% šta bi Srbi rekli i vezano za Bosnu i Hercegovinu i za Republiku Srpsku Krajinu i za Kosovo i Metohiju i za Crnu Goru itd. (Aleksandar Šešelj: Dubrovnik.) I Dubrovnik itd. Oko toga se mi ne sporimo kad su u pitanju emocije, ali postoji nešto što se zove politička realnost. Ona je sad takva kakva je. Ono što sad radi Aleksandar Vučić, ono što sad radi Vlada Srbije, to je da se politička realnost promeni ali u interesu Srbije. Mi ne možemo da je promenimo preko noći.

Kažite mi šta predlažemo da uradimo? Šta sad Srbija može da uradi? Šta sad Srbija može da uradi kad je Crna Gora proglasila nezavisnost 2006. godine? Šta sad Srbija može epohalno da uradi po pitanju Kosova i Metohije? Šta može Aleksandar Vučić kad je 1999. godine potpisan Kumanovski sporazum, 2008. godine Kosovo i Metohija proglasili nezavisnost, zapad to podržao? Srpska Vlada je tada ćutala i sad u 2019. godini očekujete da je Aleksandar Vučić neko ko u svojim rukama drži nož i pogaču i kad je u pitanju Crna Gora i kad je u pitanju Kosovo i Metohija. (Predsedavajući: Hvala.) Nažalost, ne držimo, ali ono što radimo to je da na mudar, racionalan, smiren način pokušavamo… (Nemanja Šarović: Ćutanjem.) Ne ćutimo mi, gospodine Šaroviću, radimo, samo što ne udaramo u talambase, kao što biste vi to radili, kao što smo to svi zajedno radili devedesetih godina, pa smo videli kako smo prošli, sad malo radimo drugačije. Sad radimo mirno, sad malo radimo trezveno i pokušavamo mic po mic da stvari promenimo u srpsku korist.

Na zapadu je bilo završeno pitanje Kosova i Metohije, nema šta više da se pregovara, samo da potpišete pravno-obavezujući sporazum. Sad dolaze signali, ja ne kažem da je to promena politike, ali dolaze signali iz ozbiljnih država sa zapada da, po pitanju Kosova i Metohije, nije sve završeno i da mi Srbi na Kosovu i Metohiji ipak možemo nešto da dobijemo. Da li možemo u ovom trenutku da dobijemo sve? Teško, ali da dobijemo nešto što je važno za opštine u kojima su Srbi u većini i te kako možemo. (Predsedavajući: Hvala.) To nećemo moći da postignemo ako budemo tražili ono što u ovom trenutku nije realno. Mi treba da budemo nacionalisti, ali realni nacionalisti. Ako budemo emotivni nacionalisti, kao što smo bili devedesetih godina, sve ćemo da izgubimo. Izvolite, imate pravo. Već kada ste pomenuli te devedesete, najracionalnije se tu ponašala Srpska radikalna stranka. Vojislav Šešelj je iz petnih žila zapinjao i upozoravao na opasnosti koje se ogledaju u otvaranju sukoba sa muslimanima u Bosni i Hercegovini. Ako hoćete devedesete komplet, ko se više zalagao za potpisivanje sporazuma sa Rusijom i Belorusijom nego Srpska radikalna stranka, upozoravajući da može da dođe trenutak kada će se izvršiti agresija na Srbiju? Jel to racionalno politički? Jel to vizionarski? To što su drugi pod uticajem zapada pripisivali Srpskoj radikalnoj stranci i dan danas pripisuju, to nema nikakve veze sa politikom koju vodi Srpska radikalna stranka. Uostalom, i sami ste bili u redovima srpskih radikala i u programu i u ideologiji Srpske radikalne stranke nema ništa što može da se tumači kao loše za srpski narod ili za bilo koji narod koji živi na ovim prostorima. To Srpska radikalna stranka ne krije. Ja sam vas samo upozorio, ali preko vas i sve vaše stranačke kolege. Nemojte nam podmetati tu matricu, nećemo da nasednemo na nju. Vi na Vučiću želite da napravite izborni uspeh i u ovim izborima, i to je normalno, ali nemojte stalno da tražite taj front u smislu da je on uvek ugrožen i da njega napadaju. Mi smo uvek na strani onih koji brane Srbiju, onih koji neće da potpišu samostalnost Kosovu i Metohiji. Mi uporno insistiramo da se odreknete EU. Kad već kažete, upućujete me na gospodina Vulina, iskreno vam kažem, lično sam ga cenio kada je zbog potpisivanja Briselskog sporazuma dao ostavku. Bio je koordinator za Kosovo i Metohiju i smatrao sam da je to jedini ispravan potez.

Smatram da je on zrela ličnost i da sve zna, u politici nije naivan. Ono što je suština, suština je u sledećem, i ova Strategija bezbednosti jasno ukazuje da ni po koju cenu nećete da se odreknete ulaska u EU, pa sami kažete u ovoj strategiji, gospodine ministre, da je remetilački faktor za bezbednost Srbije Kosovo i Metohija, da ga velikim delom podržavaju, samostalnost Kosova i Metohije, vodeće zemlje EU, ali već sledeća rečenica – opredeljenje za EU je nešto od čega ne odustaje ova politika i ova politička garnitura. Zar to nije samo sebi kontradiktorno? Samo je sebi kontradiktorno. Mi vas pozivamo da odustanete od ulaska u EU zato što tamo nema ništa dobro za Srbiju. Vi obrazlažete da su to ekonomski interesi. Ekonomski interesi su sasvim na drugoj strani. Pojedinačno sa zemljama EU ne treba raskidati odnose, ali sa EU nema ništa. Vi imate neki dug. Ne znam zbog čega želite po svaku cenu da nadoknadite taj dug. Vama su Ketrin Ešton i ostali čestitali izbornu pobedu na predsedničkim izborima tri sata pre zatvaranja biračkih mesta. Ne treba toliko godina da se bude zahvalan. Ako ništa drugo, to košta Srbiju. Možda vama to znači ili ne znači, ali košta Srbiju. Hvala. Izvolite. Ja bih sada mogao da vas podsetim na ono pismo Vojislava Šešelja iz 1991. godine kada je nudio svoje četnike Amerikancima da zajedno zalegnu u vreli irački pesak i da potamane Sadama Huseina i njegovu vojsku, ali hajde da se ne bavimo tim šaljivim temama. Jesam, bio sam, i sa ove tačke gledišta mogu da vam kažem da smo bili emotivni nacionalisti najmanje po dva pitanja koja su važna za srpski narod. Sećate se koliko smo mi srpski radikali tada napadali 1995. godine Slobodana Miloševića zato što je potpisao Dejtonski mirovni sporazum. Nije bilo žešćih kritičara Dejtonskog mirovnog sporazuma od srpskih radikala. Da li vi danas prihvatate realnost da se Republika Srpska zasniva na Dejtonskom mirovnom sporazumu zato što je, ako se ne varam, Aneks šest Dejtonskog mirovnog sporazuma Ustav Bosne i Hercegovine koji kaže da je Bosna i Hercegovina bez prefiksa „republika“ ili bilo kog drugog pravnog ili političkog prefiksa, naprosto, zove se Bosna i Hercegovina, država koja se sastoji iz dva entiteta – Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Danas Srpska radikalna stranka prihvata da nema bez Dejtonskog mirovnog sporazuma Republike Srpske. To je jedan primer. Drugi primer, koji želim da vam navedem, koliko smo bili emotivni i vi i ja. Ja ne bežim od toga da sam bio emotivni nacionalista, ali ja sam bio emotivni nacionalista, pa sam shvatio da je bolje da budem realni nacionalista. Bili smo emotivni nacionalisti gospodine Mirčiću, 1999. godine.

Danas u 2019. godini mi se za tu Rezoluciju 1244 držimo čvrsto, jer je sem Ustava Srbije to jedina pravna veza između Republike Srbije i njene AP KiM. Naveo sam vam ta dva primera. Mogao sam možda da navedem i više, na kojima želim da vam pokažem da nije uvek dobro kada u politici razmišljate srcem. Čuveni francuski filozof Blez Paskal je rekao – najbolje misli iz srca dolaze. Ali, u politici nije uvek tako. Neka treba zdravorazumski posmatrati stvari.

Izvolite. Pa, evo da razjasnimo stvari do kraja. Bili smo protiv Dejtonskog sporazuma, to ste u pravu, ali iz potpuno racionalnih razloga. Mi nikada nismo odustajali od toga da BiH bude podeljena na dva entiteta, da srpski narod ima svoju državnost, u punom smislu reči. To jeste entitet, ali vi znate da ima prerogative države. Stopedesethiljada Srba je iz urbane sredine, ono što je bilo najbolje, najkvalitetnije u BiH u srpskom narodu, bilo je smešteno najvećim delom u Sarajevu. Znate, gospodine Martinoviću, vi ste to sve slušali, ja sam bio na terenu tada. Tada sam bio u toj Banja Luci. To je sve urađeno zahvaljujući tome što ni jedan jedini metak, a ne nešto drugo nije ispaljeno kada je padao Knin i tada smo rekli i sada da nije kriv Slobodan Milošević, nego su krivi oni koji su kleli, koji su se zaklinjali da će ako bude slučajno napadnut Knin oni svom silom da odgovore. Palo je Grahovo koje je u sklopu Republike Srpske. Ni jedna granata nije ispaljena. Pa ko je kriv? Krivi su oni koji su komandovali sa Vojskom Republike Srpske. Pa, oni su krivi. Njih pitajte ko je kriv. Drugo, kada govorite o Rezoluciji 1244, jesmo bili protiv. Jasno smo predskazali šta nas očekuje ako se prihvati Rezolucija 1244, i Vojislav Šešelj je sa govornice rekao, upozorio, Rezolucija 1244 je samo maska za ono što ima nameru NATO pakt. To će biti papir koji neće vredeti u onim delovima koji nisu od interesa NATO pakta. Uzmite govor Vojislava Šešelja. To su dokumenti koji su usvojeni. Mi se pozivamo, pogotovo u onom delu da se vrati policija i vojska da čuvaju granice, a oni koji dolaze na vlast, ne zamerimo onima koji nisu bili sa nama, ali oni koji su bili ne smeju ni da spomenu da treba da se vrati vojska i policija, nego domaćoj javnosti kažu – ne daju ovi, nije to sada na dnevnom redu i Bog te pita koliko nalaze razloga. Sada nam je da čuvamo to da vidimo da se zakačeni za Rezoluciju 1244, a bili smo i duboko smo ubeđeni da Rezolucija 1244 samo je služila NATO paktu, odnosno Amerikancima da uđu da okupiraju deo teritorije Srbije. Hvala. Dr Aleksandar Martinović, izvolite. Evo javio sam se za reč iako sam rekao da se više neću javljati za reč. Prosto neke stvari ne mogu da prihvatim. (Milorad Mirči: Ne zameram ti.) Ne zameram ni ja tebi Milorade. Ti si moj prijatelj i znamo se dugi niz godina, ali dozvoli da imam pravo da se ne složim oko onoga što si rekao vezano za Sarajevo. Ti znaš koja je bila cena za predaju određenih dela Sarajeva, da padne Banja Luka. Zahvaljujući kome nije pala Banja Luka? Meni je to teško da kažem, ali zahvaljujući Amerikancima nije pala Banja Luka u jesen 1995. godine. To je rekao Alija Izetbegović, da ga je direktno zvao Ričard Holbruk i rekao – morate da zaustavite ofanzivu prema Banja Luci. Bili su na 12 km od Banja Luke. To je jedna stvar.

Ne znam ko je komandovao. Komandovao je general Ratko Mladić. Jesmo li ga proglašavali i dan danas ga srpski narod smatra za heroja, a vi ga sada proglasiste da je on kriv za pad Krajine? Što se tiče KiM, kažete – mi smo grčevito i dan danas protiv Rezolucije 1244, ali zameramo Vučiću što ne traži da se vrati po toj istoj Rezoluciji srpska Vojska i policija na KiM? Može da se vrati u stotinama, tamo tako piše, u stotinama, ne u hiljadu više, srpskog vojnog i policijskog osoblja da čuvaju srpske crkve i manastire, da čiste minska polja na KiM i da štite državnu granicu prema Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji. To piše u Rezoluciji 1244, ali piše još nešto, ali vi to nećete da kažete, a ja ne znam zašto – sve to može ako odobri komandant KFOR-a i stvar je vrlo jasno. Hvala dr Martinoviću. Hvala vama i kolegi Mirčiću na ovako dobroj raspravi i sadržanoj. Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, potpuno ste u pravu, gospodine ministre vojni, kada ste rekli da o Balkanu treba da odlučuju balkanski narodi. To je najbolja deviza za rešavanje vitalnih interesa građana zapadnog Balkana. Tačno je da to nije najnoviji izum, ali istorijske prilike su sada da je moguće da realizujemo tu ideju. Time će prestati postojati moneta za balkanske narode za potkusirivanje za interese velikih sila. Zato je ova inicijativa Aleksandra Vučića izuzetno važna i treba je apsolutno podržati. Ovo je još jedna inicijativa predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, za uspostavljanje pedagogije mira na Balkanu koja je alfa i omega ukupnog ekonomskog prosperiteta balkanskih zemalja. Gospodine ministre, „mini Šengen“ nije neka nova Jugoslavija kao što žele neki proturiti. Ovde se radi o jačanju balkanske saradnje. To je novi projekat koji će podstaći iskorišćavanje potencijala koji imaju zemlje zapadnog Balkana, dok svaka od njih ispunjava u isto vreme uslove za ulazak u EU. Gospoda koja su danas diskutovala su to trebala imati na umu. Mini Šengen“ je u korist svih Srba, svih Albanaca i u korist svih Severno Makedonaca, tako da kažem. Tu se radi o slobodnom protoku roba, kapitala, ljudi i usluga na zapadnom Balkanu. Cilj je da građani ove tri zemlje do kraja 2012. godine stvore uslove da uz ličnu kartu mogu preći granicu svake od tri države, da se smanje milionski gubici i dugo čekanje kamiona na granici, te da se otvori tržište rada, što je jako bitno i u interesu sve tri države i građana ovih država. Pozivamo i druge zemlje zapadnog Balkana da se pridruže ovoj inicijativi u korist svih građana zapadnog Balkana. Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, roba iz Mostara do Skoplja putuje danas 25 dana. Pre stigne roba iz Kine nego iz Mostara do Skoplja.

Poštovani ministre, vi ste danas ovde, a i juče ste rekli, da je Marinika Tepić, inače Čobanu, u narodu znana kao golub preletač, jer ona legne naveče u krevet u jednoj političkoj stranci, a ujutru se probudi u drugoj političkoj stranci, inače, električni zec Dragana Đilasa, jer ona radi na zvonce njegovo, inače zvanog "Điki mafija", optužila državu Srbiju da kupuje povlačenje tzv. nezavisnosti Kosova, odnosno priznavanje nezavisnosti Kosova. Time je, gospodine ministre, ne po prvi put pokazala da ima manjak patriotskog vaspitanja. I ne samo ona, nego i njen gazda. Ovo nije prvi antidržavni istup Marinike Tepić. Ona je posle demanta Ministarstva, kako znate, inostranih poslova Ruske Federacije i Ukrajine, vezano za izmišljenu aferu oko predaje oružja, na neki način nastavila da i dalje blati svoju zemlju i institucije svoje zemlje. Ja sam o tome ovde više puta govorio i pozivao nadležne u Tužilaštvu da uzme posao u svoje ruke. Ova žena, gospodine ministre, vrlo je opasna po osnovne ekonomsko-bezbednosne interese naše zemlje i zato još jedanput pozivam Tužilaštvo da se pozabavi njenom nečasnom rabotom. To isto misli njen šef, Dragan Đilas, koji se, gle čuda, 13. avgusta 2009. godine sastao u američkoj ambasadi sa otpremnicom poslova američke ambasade Dženifer Braš, kada je rekao, citiram: "Ja se zalažem za hapšenje Ratka Mladića i odreći ću se Kosova", završen citat, i time se svrstao u red izdajničkih bitangi naše zemlje. Kad to kažem, gospodine potpredsedniče, onda imam na umu da je gospodin Vuk Jeremić, inače vođa balkanske i međunarodne bande lopova i prevaranata, 29. marta 2018. godine u "Vašington postu" u autorskom članku rekao pred važan susret predsednika Republike Aleksandra Vučića sa potpredsednikom SAD, citiram: "Vučić je izdajnička bitanga", završen citat, da me ne bi možda vi zaustavljali kad to kažem, a sada će građani videti ko je izdajnička bitanga. Uvaženi građani Republike Srbije, za razliku od njih, Aleksandar Vučić je veliki srpski neimar, veliki srpski državnik, veliki srpski reformator i veliki, iznad svega, srpski rodoljub i patriota koji nikada neće, gospodo radikali, raditi protiv interesa svoje zemlje.

I time je on postao izdajnička bitanga naše zemlje. Neću dalje o njemu da govorim, ima mnogo citata gde je zabio nož u leđa državi Srbiji. Drugo, drugi iz Saveza za Srbiju, rekao bih da je to savez protiv Srbije, a čućete sada, je Zoran Živković, inače poljoprivrednik u pokušaju, bivši predsednik Vlade Republike Srbije je oktobra 2003. godine, na Međunarodnoj konferenciji u Beču rekao, citiram: "Meni je svejedno i potpuno mi je nebitno čije je KiM", završen citat i time se svrstao zajedno sa Vukom Jeremićem i Đilasom u izdajničke bitange naše zemlje. Boris Tadić je 27.7.2006. godine u razgovoru sa američkim izaslanikom Viznerom, citiram: "pružio uveravanja da je u sebi obradio i prihvatio nezavisnost Kosova, završen citat, i poštovani građani, time se svrstao u red izdajničkih bitangi naše zemlje"

Kosovo pripada Albancima, a ne Srbima", završen citat, i time se svrstao u red izdajničkih bitangi naše zemlje. Saša Janković, u narodu znani "Sale prangija", je 3. 08. 2017. godine izjavio, citiram: "Srbiji je u interesu da Kosovo uđe u Interpol, a time i prizna nezavisnost Kosova", završen citat, i time se "Sale prangija" svrstao u red izdajničkih bitangi naše zemlje. Nenad Čanak, u narodu zvani "Nešo gicoje", je 5. 3. gospodnje 2017, kao propali predsednički kandidat rekao, citiram: "Spreman sam da priznam nezavisnost Kosova", završen citat, i time se, gospodo radikali, svrstao u red izdajničkih bitangi naše zemlje, a Aleksandar Vučić je veliki srpski državnik. Čedomir Jovanović, u narodu znani kao "duvanović" je 29. 9. 2015. izjavio: "Država Kosovo je nepovratni čin koji nastavljaju da ignorišu samo neodgovorni političari", završen citat, i time se svrstao u izdajničke bitange naše zemlje. Profesor dr Rade Veljanovski, u narodu znani i među kolegama profesorima kao "Rade jajara" je 21. 4. 2018. godine rekao: "Srbija treba da prizna nezavisnost Kosova i obezbedi mu stolicu u UN", završen citat, i time se profesor Rade Veljanovski, u narodu zvani "Rade jajara", svrstao u red izdajničkih bitangi naše zemlje. Poštovani ministre, uvaženi narodni poslanici, poštovani građani, sada ste videli ko je prodao Kosovo i ko prodaje Kosovo. Aleksandar Vučić, ponavljam još jednom, je veliki srpski neimar, veliki srpski reformator, veliki srpski državnik i iznad svega veliki srpski rodoljub. Na kraju, gospodine ministre, juče nisam imao vremena da govorim o onim zakonima, nadam se sutra, ali dozvolite da kažem šta je autor Mihajlo Jović 1882. godine, autor udžbenika za četvrti razred osnovne škole, stavio kao moto svom udžbeniku, obraćajući se učenicima, citiram: "Ja bih voleo da uvek budete junaci kao Obilić i Hajduk Veljko, pošteni kao Karađorđe, da se nikada ne otimate za vlast kao Jova Kursula, da ne grabite samo sebi, već da pomažete druge, kao što to radi Hajduk Veljko, kao što je radio, da činite dobro kao Knez Ivan, da praštate i neprijatelju kao Knez Mihajlo", i ja dodajem - da gradite i volite Srbiju kao što voli Aleksandar Vučić. Danas treba da bude u udžbenicima za četvrti razred osnovne škole. I ono na kraju sasvim, gospodine ministre, potpuno ste u pravu kada ste rekli da se i Ministarstvo vaspitanja i obrazovanja treba da uključi u jučerašnje one programe - vraćanje nacionalnog dostojanstva, ne samo srpskom narodu, nego i srpskoj državi, da menjamo nastavne planove i programe. Jer, danas, kao i u 19. veku, srpstvu su potrebni junaci i patriote, državi Srbiji vojnici i vredni ratnici, opštinama čestiti građani i to bi trebalo da moto bude svim udžbenicima osnovnih škola. Tačno je da manjka poštovanoj gospodi patriotskog osećanja. Moram da kažem završnu rečenicu. Prvi svetski rat smo dobili zahvaljujući patriotskim osećanjima i programima u drugoj polovini 19. veka i upravo, krajem tog veka, naši mladići su bili vaspitavani u patriotskom duhu i učinili nadčovečanske napore, retko viđene u armijama čitavog sveta. Hvala vam, gospodine ministre Vulin, što i vi i vrhovni komandant vraćate ugled našoj srpskoj vojsci koja će biti sigurno čestita, junačka, patriotska, kao i ona početkom 20. veka. Izvolite, kolega Đokiću. Zahvaljujem, predsedavajući. Poštovani profesore Atlagiću, pravo je zadovoljstvo slušati vaše uvek inspirativne i činjenicama potkrepljene govore. Region zapadnog Balkana će i u narednom periodu imati još mnogo tenzija, nesumnjivo, raznih političkih nerazumevanja i živeće pod uticajem događaja iz nedavne, pa i daljne prošlosti, ali i pored toga, paralelno se može očekivati ubrzani ekonomski razvoj, napredak, čak i brži nego što će biti napredak zemalja evro zone.

Uporedo sa tim MMF je procenio da će, na primer, u Hrvatskoj rast biti tek oko 1,92%, a neki kompetentni stručnjaci tvrde da će zbog pada evro zone biti i značajnije niži, negde između 1,5% do 1,6%, upoređujući sa naših 4,2%, daleko manje. Brži ekonomski rast je Balkanu neophodan kao lek zbog intenzivnog odlaska mladih ljudi iz čitavog regiona koji je počeo da se prazni, a taj trend će nažalost trajati sve dok značajno ne popravimo ekonomsku situaciju i dok ljudi ne shvate da više nećemo da se bijemo međusobno, već da ćemo zajedno raditi, stvarati i graditi budućnost bez sukoba i ratova. Procenjuje se da će čitav region nastaviti da se prazni, da se već ispraznio do sada, da u zemljama regiona živi mnogo manje stanovnika nego što javnost o njima misli i zna. Surova je istina da smo u Srbiji ostali, nažalost, na svega oko 6,5 miliona stanovnika, da ih u Hrvatskoj ima tek 3,2 miliona, u Bosni i Hercegovini jedva 2,7 miliona, u Severnoj Makedoniji oko 1,4 miliona, u Crnoj Gori nema ni 520.000 stanovnika, a na Kosovu i Metohiji danas, računajući i svih 95.000 Srba koji tamo žive, nema ukupno ni 1,2 miliona. Trend odliva stanovništva iz regiona može se smanjiti samo bržim ekonomskim rastom, a zaustavljanje tog trenda može se očekivati, kako tvrde znalci, tek kada postignemo da nam plate dostignu sada dalekih 1.000 evra. E, onda će ljudi početi da se vraćaju. Takav ekonomski rast nemoguć je bez slobodnog protoka robe, ljudi, usluga i kapitala, bez ukrupnjavanja zajedničkog tržišta, bez mirnog suživota, rasterećenog od straha od rata. Kako EU gleda na inicijativu „mini Šengen“ Kako mogu da gledaju, osim sa odobravanjem na nešto što afirmiše osnovne postulate ljudskih sloboda na kojima je zasnovana i sama EU, a to su slobode kretanja ljudi, roba, usluga i kapitala? Ako sa pozicije evropske spoljne i bezbednosne politike posmatramo inicijativu „mali Šengen“, ona se može videti samo u pozitivnom smislu, kao relaksacija odnosa između zemalja tzv. zapadnog Balkana, pa i mnogo šire. Iskreno, da sam na njihovom mestu, dakle, da sam ja na mestu ljudi koji u EU odlučuju o proširenju na zemlje zapadnog Balkana, ne bih ni ja rado prihvatio da mi neko sa Balkana, ko nije uspeo da reši međusobne odnose, neko ko i dalje živi u prošlosti opterećen sukobima, ratovima, opterećen podelama, neslogom, granicama, međama i osvetama, da mi taj neko svojim ulaskom u EU poremeti ionako rasklimane odnose zbog „Bregzita“ i drugih unutrašnjih i tzv. evroatlantskih problema. Da sam na njihovom mestu sigurno da bih bio protiv unošenja tzv. bureta baruta u kuću zvanu EU koju sam upravo nameravao da okrečim. Ali, zato bih blagonaklono gledao na svaku inicijativu koja ide u tom smeru da makar ovlaži taj barut u tom buretu baruta zvanom Balkan. Siguran sam da EU na inicijativu „mali Šengen“ može gledati samo blagonaklono i sa odobravanjem, iako se ne zavaravam mišlju da neće biti i onih zloća koji će želeti da nam na svaki način napakoste, motivisani željom da jednostavno komšiji crkne krava. Inicijativa „mali Šengen“ između Srbije, Albanije, Severne Makedonije, ali i, očekujem, drugih zemalja koje će joj pristupiti na svojstven način, obesmišljava ideje o novim podelama zatvaranjima u granice ratovima i vraćanjima u prošlost u kojoj bismo svi bili zarobljeni i okovani u lance sopstvenih zabluda, predrasuda i samodovoljnosti. Naša deca bi u takvoj budućnosti, zarobljenoj u prošlost, živela u getovima, svojevrsnim logorima, ograđeni bodljikavom žicom iznad kojih bi stalno fijukale granate, zviždali kuršumi, a oni bi do pojasa bili zaglibljeni u blatu natopljenom krvlju. Ne! Mi iz SNS to ne želimo, ni svojoj, ni vašoj, ni bilo čijoj deci, zato želimo promene. Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkog graničnog prelaza Miratovac–Lojane je samo jedan od niza sporazuma koje ćemo imati sa zemljama u regionu, a koji će omogućiti slobodu kretanja ljudi, roba, usluga i kapitala kao preduslov za uspostavljanje boljih međusobnih odnosa i ekonomski rast i oporavak naših posrnulih ekonomija, razvoj privrede, nova zapošljavanja, smanjenje i zaustavljanje odliva stanovništva i mirniju budućnost. Podržavamo Sporazum i glasaćemo za njegovo potvrđivanje. Hvala. Hvala, kolega Đokiću. Izvolite, gospođo Malušić. Uvaženi ministre sa saradnicima iz Ministarstva, dame i gospodo poslanici, danas ću govoriti o Predlogu zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkog graničnog prelaza Miratovac-Lojane. Izuzetno je dobro i važno da potpisujemo ove sporazume iz prostog razloga što jačamo bilateralne odnose, znači jača naša spoljna politika. Treba da znamo da je ratova dosta bilo, čitavog života Srbi vode odbrambene ratove. Ko rat želi, rat mu u kući bio. Nikada više da rata u Srbiji ne bude. Zato potpisujemo ove sporazume, stvaramo prijatelje, a kada imamo prijatelje onda radimo i posao. Setimo se samo stranih investicija za ovu godinu, 220 milijardi dinara, projekcija za sledeću godinu 260 do 300. Zato što smo faktor stabilnosti u regionu, zato što je država ojačala, bili smo na rubu propasti 2012. godine. Danas je druga priča, pa zato treba da pričamo o ovim sporazumima. Dobro je što smo potpisali ovaj sporazum pre samo desetak dana, jer se radi o brzini, a kada se radi o brzini radi se i o novcu, imamo brži protok robe novca kapitala. Tako se radi, tako radi odgovorna vlast. Svako normalan zna da je to boljitak za tri zemlje, pre svega za Republiku Srbiju, a zatim i za Severnu Makedoniju, ali i za Albaniju. Zašto? Upravo govorim o protoku robe novca kapitala, ali i prepoznavanja kvalifikacija. Ljudi treba da znaju da ćemo razmenjivati radnu snagu, vrlo bitno. Slušam ovde sve i svašta o tome kako „mali Šengen“ ne valja, kako je to protiv ovog, protiv onog. Ljudi, tržišna privreda vlada u svetu, ako se mi ne pomirimo i ako ne krenemo da radimo zajedno, šta, šta će biti od nas jednog dana? Ništa. Dobro je što je već na neki način zaživeo ovaj „mali Šengen“, iako nije potpisan, nadam se da će vrlo brzo biti i potpisan. Inicijativa „malog Šengena“ već je dala i određene rezultate u privredi, na koje se dugo čekalo, pre svega prelaz Preševo-Tabanovci radi 24 sata. Evo, čujem da će se sada i između Severne Makedonije i Albanije otvoriti takođe prelaz koji će raditi 24 sata dnevno. Srbija-Severna Makedonija-Albanija po prvi put će tretirati državljane druge zemlje kao domaće, što je dobro. U Albaniju će se ići samo sa ličnom kartom, a ono što je najvažnije dolaze i turisti. Pa, kako ćemo mi onda? Dođe u Beograd, treba mu viza. Niko neće iz Kine da dođe ili bilo koje daleke zemlje pa da budu u Beogradu 100 dana, nego hoće da obiđe čitav region. Ako tako radi Evropa, zašto to ne bi radila i Republika Srbija? Imamo predsednika koji je vizionar i sigurna sam da će ovo da zaživi, iako zaista imamo mnogo neprijatelja sa strane i neke državne institucije koje to ne žele. Ne žele zato što žele, kao što reče moj uvaženi kolega - bure baruta na Balkanu. Imali smo ratove. U Prvom svetskom ratu smo izgubili 1.200.000,00 ljudi, u Drugom preko milion. Devedesetih godina i ne zna se koliko je bilo žrtava. Stvaramo prijatelje i, što reče moj uvaženi kolega, gospodin Martinović, povećaćemo robnu razmenu. Mi sad sa Albanijom imamo oko 184 miliona, a imaćemo 500 miliona. Za 500 miliona možemo da napravimo put od Čačka do Požege. Tako radi odgovorna vlast. Ja ću u danu za glasanje podržati sve predloge zakona i ovaj sporazum. Hvala, gospođo Malušić. Izvolite, dr Orliću. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, svi narodni poslanici SNS pridružuju se rečima podrške kada je reč o uspostavljanju bolje, bliže saradnje u našem regionu i, naravno, pitanje zajedničkog uređenja i graničnih prelaza koje čini da te granice budu manje važne, odnosno da se lakše prelaze, da taj čuveni protok ljudi, robe, usluga i kapitala teče bolje, svakako može da naiđe samo na podršku što se nas tiče. Oni koji komentarišu ovaj sporazum, odnosno ovakve ideje i ovakve planove kritički i zbog toga podvlače snažno, smatraju da je jedan od segmenata tzv. „malog Šengena“, ili „mini Šengena“ kako ga još nazivaju, i ovo da se granice između Srbije, Severne Makedonije i Albanije učine nešto transparentnijim loša stvar, moraju da odgovore pre svega na dva ili tri važna pitanja. Prvo je svakako šta je loše u osnovnoj ideji da se ekonomski napreduje? Šta je loše u osnovnoj ideji da se više stvara, više stiče, da se više posla obezbeđuje, kako u Srbiji, tako i u bilo kojoj državi koja želi da učestvuje u ovakvom programu? Pogledajte, samo da se na trenutak osvrnemo na to kako izgledaju oni prvi koraci kada su postavljeni temelji onoga što danas nazivamo EU. Tada su se našli sa dve strane Francuzi i Nemci, opterećeni teškom prošlošću, opterećeni neki bi rekli i nemogućim političkim uslovima za bilo kakvu saradnju i razumevanje, rekli – hajde da probamo mi ekonomski da sarađujemo, hajde da probamo da zajednički nešto pravimo na ekonomskom planu, pa ćemo videti kako će ići dalje. Bez obzira šta danas neko misli o tome, da li se politički slaže sa jednima ili drugima, samo se na trenutak osvrnite i pogledajte šta su uradili, kakav su korak napravili i kakav je to rezultat dalo. U ono vreme, u ondašnjoj Evropi, za koju bi svako na ulici da ga zaustavite rekao – naravno da će ponovo da ratuju jedni sa drugima, naravno da će ponovo da se uništavaju, naravno da im je istorija toliko teška da je to nemoguće izbeći. Doveli su do toga da danas tamo na tom istom prostoru, zahvaljujući toj zdravoj logici ekonomski da se sarađuje da svima bude bolje, pa će to dalje indukovati bolje razumevanje na sve moguće načine. Napravili su prostor za koji će vam danas svi, da ih opet na ulici zaustavite, reći da je to možda najpovoljniji, najpoželjniji prostor za život. Ne da je sačuvao mir, ne da je sačuvao bezbednost, ne da se spasao rata i razaranja, nego je uspeo do te mere da se usavrši, uznapreduje da bi danas praktično svako poželo da živi pod takvim uslovima. E, to je rezultat onoga što smo danas nazvali mi iz SNS, pre svega predsednik poslaničke grupe gospodin Martinović, razmišljanje zdravom logikom, razmišljanje hladnom glavom. Da li je nešto loše u tome što kažemo - hoćemo da investicije koje dolaze u čitav region sutra budu dvostruko veće? Naravno da nije. Da li je nešto loše, a kako bi moglo da bude loše, što kažemo - već danas više od pola tih investicija u Srbiju dolazi? Sutra ako bude dvostruko veće parče na koje mi možemo da računamo, pa srpsko će biti opet dvostruko veće nego što je danas, i opet će biti ubedljivo najbolje u svemu onome što čitav region može i da ponudi, ali i da dobije sa druge strane. Tu ničega ni lošeg ni spornog nema. Oni koji se ne slažu sa pitanjem bilo kakvih integracija, evropskih, ili kakvih drugih, smatraju da je njihova pozicija utoliko lakša što ne moraju da objašnjavaju da ono što su postulati te saradnje, a to je opet slobodan protok ljudi, slobodan protok robe, slobodan protok usluga i slobodan protok kapitala, je u samoj srži ideje „malog Šengena“ Opet ne mogu da se spasu obaveze da objasne šta je loše u ekonomskom napretku. Primera radi, u tome da se kamioni kraće zadržavaju na graničnim prelazima. Primera radi, tako je, gospođo Malušić, podigne opšti nivo razmene sa određenim državama, nek to bude i Albanija. Šta je tu loše? Šta je tu loše da mi više izvezemo, a u isto vreme da više pogodnosti za naše ljude kao potrošače obezbedimo? Pa, i jedno i drugo je korisno za građane. Šta je loše i šta je sporno u ideji da od tog „malog Šengena“ mi možemo da napravimo bukvalno ono za šta smo sami sposobni i sami kadri da od njega napravimo, jer to je bukvalno to. Šta će to biti, šta će to značiti sutra? Odgovor pravi glasi – baš ono što mi od njega napravimo, ništa bolje, ni gore od toga. U ovom trenutku ono što je evidentno i što se očekivati može, od 1. januara to znači putovanje samo sa ličnim dokumentima, samo sa ličnim kartama. To takođe znači jedinstveno tržište rada, tržište rada koje okuplja 12 miliona ljudi, na kome više ne morate po tri meseca da čekate da biste dobili radnu dozvolu, nego možete za nju da aplicirate zahvaljujući dobrom softveru, modernom softveru koji je napravljen, da aplicirate onog momenta kada granicu pređete. To samo znači da ono što već postoji, a u praksi mi i te kako imamo i radnike iz Severne Makedonije i radnike iz Albanije, ali zbog ovih i ovakvih uslova postojećih većina njih, nažalost, radi u tzv. sivoj zoni, da uvedemo u legalne tokove, pa da od toga i naša država ima neki dinar više, da to bude lakše i tim ljudima, ali i prostoru na kom su oni angažovano. Da se tako regulišu i pitanja kao što su plate, ali i ne samo plate, već i pitanje bolovanja, penzijsko i invalidskog osiguranja. Dakle, sve same dobre stvari. Ništa, apsolutno ništa tu loše nema, ali potencijalno najdragocenije i potencijalno najvažnije - šta ćete da kažete sutra onima koji se u ulozi investitora ovde pojave? Što ćete moći da im pokažete - ljudi, vidite, danas kada razgovarate sa Srbijom da ovde dođete, ovde svoju fabriku otvorite, ne morate da razmišljate više u okvirima samo tržišta koje ima sedam miliona stanovnika, nego već pričamo o 12 miliona, sa uvek otvorenim pozivom da se tome pridruže i drugi, pa da pričamo o još većem tržištu. To je ono što je najdragocenije i najbolje za sve koji u ovom projektu učestvuju danas, ili će učestvovati sutra, što ćemo svi mi imati više da ponudimo i samim ti biti atraktivniji. Obezbediti više posla za naše ljude, naše porodice, posledično opet dalje veće plate, dalji rast ličnih dohodaka. Dakle, sve one dobre stvari koje proizilaze iz napretka u ekonomiji. Ništa, apsolutno ništa tu loše nema. Postoji samo jedna začkoljica, što bi rekli kolokvijalno - za te stvari treba hrabrosti, treba političke petlje. Oni koji je nemaju, njima je najlakše da kažu – ne, to sad Beograd hoće neku novu Jugoslaviju. Kad ste rekli Jugoslavija, rekli ste baba roga i svi će da se okrenu na stranu i ne treba objašnjavati dalje, ni šta je dobro na novim radnim mestima, ni šta je dobro investicijama, ni šta je dobro ekonomiji. Misle da su objasnili sve, a nisu objasnili ništa. Zajedničku državu ne nudi im niko. Ako im nije jasno kakav je model u EU između Francuske i Nemačke, tek onda o čemu govore pojma nemaju, ali zajedničku državu im ne nudi niko. Nudimo zajedničku perspektivu, zajedničko tržište i zajedničko staranje o onome što bi trebalo da je opet zdrava logika za koju treba političke petlje i to je tačno. Da se kaže – mi hoćemo da vodimo računa o svojim interesima, mi hoćemo da te svoje interese zaštitimo, ekonomske ali i sve druge, mi hoćemo da se mi pitamo za svoju budućnost. Kada kažem rekao je Aleksandar Vučić – Balkan balkanskim narodima, to to znači to i to je ona politika koja se u praksi vodi u Republici Srbiji. Kada god je rekao, a rekao je mnogo puta – mi danas svoju politiku vodimo, svoj interes štitimo, ne postoji za nas ni prva, ni druga, ni treća stolica, nego jedna jedina, a to je srpska. Isto to želimo svima koji žive u ovom komadu kontinenta što ga svi zajedno delimo i nazivamo ga regionom. Da mi vodimo računa o sebi, da svoju politiku vodimo. Nije reč ni o kakvoj utešnoj nagradi za lošu evropsku perspektivu. Ako nešto treba da se čeka, a možda treba i neka treba, to je samo razlog više da mi ubrzamo bavljenje sobom, da mi ubrzamo zaštitu svojih interesa, da mi ubrzamo organizaciju nas u regionu tako da nama bude najbolje, tako da nama bude najprofitabilnije i da najviše budućnosti sebi obezbedimo. Dakle, to su jednostavne stvari. Neće da ih razume svako, ali kada mi pojasnite ovako, verujte, imao sam prilike to svojim očima da gledam, ne može lako da ponovi onu polumantru, to je Jugoslavija, razume da nije i razume da je teško objasniti šta je tu loše. Kada pogledate ko se nalazi na strani onih koji ove ideje kritikuju, pa bukvalno oni koji ne mogu da podnesu Aleksandra Vučića. Politički zbog toga što ne mogu da ga pobede, ili zbog toga što je reč o čoveku koji nedvosmisleno štiti interese države Srbije i srpske nacionalne interese, dakle interese narodne, gde god taj srpski narod živeo. Kad pogledate ko se nalazi na drugoj strani, isti oni koji poput zmija sikću, već više od dve godine koliko Aleksandar Vučić govori, zajedničko tržište celog regiona jeste perspektiva celog regiona. Isti oni koji u poslednjih nekoliko meseci, a ne zbog toga što je „mali Šengen“ postao tema jer je počeo da se implementira i što je od njega počelo da se vidi u praksi nešto, nego zbog toga što su besni i kivni na sebe, jer ne mogu Vučiću da pariraju, ne biraju dan, ne biraju način, ne biraju vreme, pa ni mete, pokušavajući da mu naprave neku štetu. Dakle, koji njega politički mrze i ne samo politički, ti su vam najveći protivnici ove ideje. U praksi svakakvi će izgovarati svašta a ko će pokušati nekim delima da tu ideju omalovaži, da tu ideju sabotira. Ja sam video dve strane. Video sam Kurtijeve aktiviste kako pokušavaju neke transparente da razvuku u sred Tirane i da na taj način omalovaže skup koji je bio posvećen ideji „malog Šengena“, zbog toga što je to ideja Aleksandra Vučića. Dakle, Kurti sa svojim aktivistima, sa jedne strane i sa druge video sam Đilasove, Šolakove i Miškovićeve medije koji su radili to isto, koji su išli tamo da provociraju da pokušaju da omalovaže, da pokušaju da začetku unište dobar rezultat zato što je to rezultat Aleksandra Vučića. Znate šta, kad takve imate protiv sebe, pa to vam je najbolji mogući dokaz na ovom svetu da radite pravu stvar i da se na pravom putu nalazite. Dakle, dok takvi napadaju Aleksandra Vučića, nema potrebe niko u ovoj zemlji da se pita da li i on prave poteze vuče, očigledno najbolje moguće poteze vuče. Oni koji hoće da se zabrinu nad pitanjem interesa Srba u regionu i ovo je poruka, pre svega, za dveraše ove od Boška Obradovića, nemojte molim vas, vi da Aleksandra Vučića motivišete za zaštiti srpski narod u Crnoj Gori. Prvo, bez pomoći tog Aleksandra Vučića ne bi bilo odgovarajućeg opstanka ni za naš narod u Crnoj Gori. Ko ih pomaže materijalno, ko ih pomaže finansijski, ko je omogućio da mogu institucije naše narodne tamo da funkcionišu i Matica srpska i institut i kulturni centri i nacionalno veće? Pa, sve Aleksandar Vučić, pa to govore sami Srbi iz Crne Gore, ko je u lice rekao Milu Đukanoviću, ne ko vi, po konferencijama za štampu, nego u lice i da si u pravu što pokušavaš ovo oko imovine, a nisi, nemaš pravo da poništiš ono što je sto godina garantovano a tiče se tuđe imovine. To nigde na svetu nema. Tu nisi u pravu i to ne smeš da radiš. To mu je rekao u lice, za razliku od vas koji u lice ne možete da pogledate sebe. Da ne bi morali, verovatno da odgovarate sebi na ono što ste učinili juče i sa tim završavam, vi ste gospodine ministre potpuno u pravu. Ono što su Đilas, njegove Marinike, njihovi Obradovići i svi oni koji su potpuno isti, juče uradili, svojoj državi, svom narodu, brutalno vređajući, brutalno omalovažavajući sve naše prijatelje iz sveta, koji su rekli – ne, nemamo problem da glasno saopštimo Srbija je u pravu, kada je reč o KiM. Ne, nemamo problem da kažemo njen suverenitet priznajemo. Sve te naše prijatelje, osvedočene prijatelje, brutalno su bezočno, podlo i mučki Đilasi, Marinike, dveraši i ostali optužili da su korumpirani, da su plaćeni, da su dobili novac za takav potez. Njih, na najgori mogući način blatom gađali i doveli u opasnost sve ono što su naredne aktivnosti planirane na temu povlačenja tzv. priznanja. Dakle, sve učinili da svojoj državi maksimalno otežaju posao kada sutra bude razgovarala sa nekim osamnaestim, devetnaestim, dvadesetim na ovu temu, izloživši unapred te ljudi poruzi i optužbama da su i oni takođe korumpirani. Koliko im je do Srbije stalo pokazali su onim što su od te države napravili, pokazali su i onim što su juče saopštili celoj zemlji, celoj planeti ako hoćete tako i pokazali su na najbolji mogući način da oni koji ne znaju šta je država, ne znaju šta je interes narodni, Aleksandru Vučiću nikakva konkurencija ni u čemu biti neće, pa u skladu sa tim mi ćemo da nastavimo da radimo ovo što je zacrtano kao koridor ka budućnosti, ka dobrim rezultatima za našu zemlju, sprovodićemo politiku Aleksandra Vučića i SNS, jer je to ono što obezbeđuje da sutra u tim istorijskim čitankama o kojima je govorio i profesor Atlagić, ovo vreme bude zabeleženo kao vreme kada su se o Srbiji starali ljudi koji su za nju umeli da naprave odgovarajući rezultat. A Đilasi, Miškovići i Šolaci oni ostaju duboko na marginama najgoreg i najcrnjeg perioda ove zemlje baš tamo gde im je i mesto. Da li se još neko javlja od predstavnika ili predsednika poslaničkih grupa?

Na samom kraju rasprave o ovom sporazumu koji je danas pred nama, mogli smo da čujemo mnogo pozitivnih stvari za Republiku Srbiju koje će se desiti. Iz obrazloženja ministra videli smo da će usvajanje ovog predloga biti dobro za državu i za građane. Takve predloge treba podržati zbog nas, ali i zbog budućih generacija koje će živeti u još razvijenijoj Srbiji i koje će moći da iskoriste benefite nekih odluka koje smo mi doneli. Pričali smo danas o „malo Šengenu“, o sporazumu koji predstavlja budućnost jer nudi mogućnost ekonomskog i privrednog razvoja i velikog napretka u različitim oblastima. Čuli smo i neke zamerke i zbog građana treba da se kaže, mali Šengen ne znači faktičko priznanje Kosova, jer da je tako Aleksandar Vučić bi sigurno bio prvi čovek koji bi to saopštio građanima Srbije kao što ih je upoznao sa tim šta sve znači „mali Šengen“ i šta će sve značiti za našu državu. Mislim da nije u redu servirati narodu nešto što ne stoji. Aleksandar Vučić je svakako čovek koji se nedvosmisleno u svakom trenutku zalagao za nacionalne interese ali isto tako on ima i veliku odgovornost i on mora da stvori ambijent u kome će se Srbija još više razvijati. Predstavljati Srbiju kao zemlju u kojoj ljudi žive u izolaciji, kao neki poligon za eksperimentisanje, jako je ružno i jednostavno nije tačno. Jako je bitna saradnja sa drugim zemljama Balkana, jer nas povezuju potencijali koje imamo i koje možemo da usmerimo na zajedničko tržište, tako ćemo jačati svaku zemlju, ali ćemo jačati i region u celini. Protok radne snage će biti veći što će omogućiti aktuelnim investitorima da prošire poslove ali i nekim novim, budućim investitorima da počinju poslove u zemljama Balkana. To će značiti, sa jedne strane, lakše poslovanje za njih, a sa druge strane nova radna mesta za građane svih tih zemalja. Spoljno trgovinska razmena će biti veća, a Srbija će na tom tržištu biti najjača i najveća zemlja i naravno da će imati najviše koristi. Da bismo postigli željene ekonomske rezultate u pogledu rasta i razvoja a da pri tome ne čekamo skrštenih ruku pristupanje EU, mi smo odlučni da uradimo nešto kao što je „mali Šengen“ Mi ćemo uraditi ono što je do nas. Mi možemo da se udružimo sa susedima i da zajedno radimo sa njima na ekonomskom jačanju čitavog regiona. Nema apsolutno razloga da se ne podrži ovakav vid saradnje kada slične sporazume primenjuju i mnoge zemlje u Evropi i u svetu. Poznato je da ekonomska saradnja vezuje susede i da obezbeđuje mirne i stabilne odnose ako dugoročno posmatramo te stvari. Nama su mir i stabilnost u regionu od velike važnosti. Mi želimo i gledamo Srbiju kao simbol stabilnosti na Balkanu i zbog toga imamo jedinstvenu priliku da napravimo još jedan iskorak u pravcu učvršćivanja saradnje i u pravcu usmeravanja snaga svih država na Balkanu ka ekonomskom boljitku i boljoj budućnosti za sve građane.

Hvala, gospođo Žarić Kovačević. Poštovani narodni poslanici, niko ko sedi u ovim klupama i niko ko svoja mišljenja sučeljava, niko ko reprezentuje svoj program nije protivnik ni građana Srbije, ni Srbije. Svi koji skupštinsku govornicu, skupštinske klupe koriste kao priliku da kažu šta misle, da kažu u šta veruju, samo pomažu Srbiji, samo pomažu demokratiji. Zato su naša sučeljena mišljenja su normalna, prirodna, poželjna, zato bi Narodna skupština baš tako i trebala da izgleda. Nema ovde nervoze, nema ovde ljutnje, nema ovde teških reči, nema ovde povišenog tona, ljudi koji sede u skupštinskim klupama zastupaju ono za šta su izabrani sa svojim programima, koji mogu da vam se dopadaju, ne dopadaju, ali je najvažnije da se dopadaju vašim biračima. Kada vam oni kažu da imate pravo da uđete u Skupštinu vi imate pravo da uđete u Skupštinu. Za razliku od onih koji ovu skupštinu koriste samo kao sredstvo da dobiju dnevnice, da dobiju neki paušal, platu i da blate svoju zemlju iz skupštinskog hola, nemaju čak ni toliko obraza da dođu u Skupštinu i to u šta veruju, ako i u šta veruju, kažu svojim kolegama, suoče se sa odgovorom tu gde su i postavili pitanje. Zato sam ja zahvalan svima vama na svakoj reči koju ste izrekli, na uverenju i na načinu na koji ste branili svoja uverenja. Drago mi je, ako tako može da se kaže, što smo malo razgovarali o predmetu našeg današnjeg skupa. Izgleda niko neće imati problem sa tim, da se otvori još jedan granični prelaz, da naši građani lakše putuju, da brže zadovoljavaju svoje potrebe, da im jednostavno, eto država bude pri ruci. Drago mi je i vidim da to nikome neće biti problem, jer skoro da nisam čuo ni jednu jedinu reč o toj temi. Pričali smo o drugim temama i ja neću, naravno da bežim od njih, hoću da kažem šta je moje mišljenje, hoću da kažem i šta je stav Vlade Republike Srbije, budući da sam ovlašćen da govorim u ovoj Narodnoj skupštini, u ovom visokom i poštovanom Domu. Ovde se puno potrošilo reči i vremena na Balkansku uniju. Balkansku uniju niko nikome nije ponudio. Nema nikakvog političkog povezivanja ni sa Albanijom, ni sa Severnom Makedonijom, nema stvaranja bilo kakve veze sa bilo kojom od tih zemalja, nema Balkanske unije, nema nikakve zamene za EU, nema bilo kakvog političkog dogovora, osim potrebe da se našim privrednicima i našim građanima život olakša, a privređivanje učini profitabilnijim, bržim, boljim. Nemojmo nikada prestati da verujemo u svoju Srbiju. Mi smo ti koji postajemo lideri na Balkanu, između ostalog i ovakvim inicijativama. Pa, koliko je vremena prošlo od kako su se drugi opredeljivali o nama? Do sada smo mi stalno morali da odgovaramo na inicijative drugih. Sada nakon dugo, dugo vremena mi smo ti koji idemo korak ispred svih ostalih, mi smo ti koji dođemo sa inicijativom, a o njoj se opredeljuju drugi. Dakle, nema nikakve Balkanske unije, nema nikakve Jugoslavije, uostalom srpski narod je dva puta investirao sebe, svoje žrtve, svoja uverenja u dve Jugoslavije i svaki put je on u raspadu i razbijanju tih zemalja najgore prošao. Svi smo mi ovde, možda samo najmlađi od nas ovde nisu, uložili neki deo sebe, u tu Jugoslaviju. Verovali smo u tu zemlju, verovali smo da živimo sa narodima, koji su nam bratski po svemu, verovali smo da je Jugoslavija bila predmet oslobođenja, ne shvatajući ili su nas učili da ne shvatimo da se u Zagrebu, 1941. godine, kao oslobodioce dočekali Hitlerove Nemce, a ne Jugoslovenske Partizane 1944. godine. Verovali smo pogrešno, ubeđeni da je Jugoslavija optimalni oblik i za naš narod i za sve ostale narode. Zato nema Jugoslavije, kako to slušam kada o inicijativi predsednika Vučića govore neki ustaški političari u Zagrebu. Ova ideja nije nikakav ad hok, o ovoj ideji predsednik Vučić govori već godinama. Već godinama govori o potrebi širenja tržišta, smanjivanje carinskih barijera, smanjivanje saobraćajnih prepreka. Već godinama, predsednik Vučić, govori o potrebi da se na prvom mestu našoj privredi omogući da bolje živi da bolje radi, već sada, da ne čekamo druge da odluče o tome. Znate Balkan balkanskim narodima je teza koju je zastupao Knjaz Mihailo, teza koju je zastupao Svetozar Marković, Svetozar Miletić, Kralj Petar, Kralj Aleksandar, ona je rezultirala stvaranjem Balkanskog saveza, prvog Balkanskog saveza i kada je ta ideja bila aktuelna, mi smo bili pobedonosni, Srbija, Crna Gora, Bugarska i Grčka su proterale Osmansko carstvo sa Balkana, kada su uspele da se otrgnu od uticaja Austougarske i tada su Velike Britanije, koja je uvek čuvala Otomansko carstvo, kao bolesnika sa Bosfora, ali kao neko ko blokira razvoj balkanskih naroda. Dakle, Balkan Balkancima, jeste ideja koju velike i po pravilu Zapadne sile, jako retko, jako teško podržavaju, kada su u pitanju Balkanski narodi, jer to je ideja koja kaže - hajde da mi odlučujemo sami o sebi. Zašto bi bilo ko bio protiv toga da mi odlučujemo sami o sebi? Nema Balkanske unije, nema Balkanske federacije. O Balkanskoj federaciji se razmišljalo nakon Drugog svetskog rata. Nema je i niko je nikome ne nudi. Evropska unija je vrlo jasno i prilično glasno rekla da ne razmišlja o proširenju. Ono što Srbija traži kada je to u pitanju jeste da nas ni na koji način ne vezuje ni za Severnu Makedoniju ni za Albaniju, cenite Srbiju kao Srbiju. Ono što je Srbija uradila ne možemo mi u bilo kakvim integrativnim procesima da budemo taoci rada ili nerada Severne Makedonije ili Albanije ili Crne Gore. Na nama je da vodimo svoju politiku i da vodimo svoj posao. Znate, ovde se postavilo pitanje ekonomske opravdanosti i ove ideje. Republike Srbije u Severnu Makedoniju izvozi 557 miliona evra, uvozi samo 186 miliona. Pa, čekajte, zar ne vidite da je tu prostor za našu privredu da više proda? Ovde smo, kada smo juče razgovarali, između ostalog i o EU, pa se govorilo - okrenimo se onima koji su i manje razvijeniji od nas, kako možemo da njima prodamo svoju robu. Pa, šta je ovo? Očigledno ima prostora za našu robu u Severnoj Makedoniji i Albaniji više nego na nekim drugim tržištima, pa kad je tako, daj da otvorimo. Verujmo u svoju Srbiju, u našu sposobnost da mi pobedimo u tržišnoj utakmici, da mi odemo, ti putevi se otvaraju za nas na prvom mestu. Neko od cenjenih poslanika je pitao šta mislim koliko će se Srba naseliti posle ovoga u Draču ili Valoni. Odmah da vam kažem, nijedan. Želim da to ne uradi nijedan, želim da svi ostanu ovde, a da u Draču i u Valoni nađu načina da prodaju naše proizvode, da nađu načina da investiraju svoj novac i da dobro zarade. Otvaranje puteva prazni zemlju kada ste slabi, a puni je kada ste jaki. Pa, valjda verujemo u integrativnu sposobnost naše Srbije, valjda verujemo u sposobnost Srbije da bude jaka. Ako nismo ekonomski jači i moćniji od Severne Makedonije i Albanije, e onda smo stvarno u problemu ako njih treba da se plašimo.

Da li vidite da zvanično Kurti i čitava kosovska vrhuška napadaju Edi Ramu i napadaju Tiranu zbog toga? Da je samo to ja bih sa dve ruke glasao za ovakvu ideju. Nikad se nije desilo da se Kosovo suprotstavlja Albaniji. Hašim Tači kaže albanskom premijeru - neću da dođem, popustio si pred Vučićem, a mi napadamo Vučića zbog toga. Pa, da je samo to, ja bih to podržao. Očigledno se stvari menjaju i menjaju se u našem pravcu. Oni govore kako pravimo veliku Srbiju. Oni se plaše toga što Srbija dolazi, što se Srbija širi, oni se plaše što je Srbija u ekonomskom, diplomatskom smislu tu, što je jača nego što je bila. Prvi put da Priština kaže ne Tirani. Da je samo to, pa to svakako treba podržati. Pogledajte ko napada tu inicijativu i odmah ćete videti u kom pravcu treba da idete, u kom pravcu treba da radite. Znate, ne možemo reći da je rečenica da Aleksandar Vučić ćuti na bilo koji napad na Srbe tačna. To je apsolutna laž. Nije nikada bilo napada na Srbe, na srpske interese da Aleksandar Vučić nije govorio. Hajde da se vratimo malo u prošlost. Aleksandar Vučić je prvi premijer od 2000. godine na ovamo koji je imao hrabrosti da stane ispred srušene zgrade Generalštaba i kaže – obeležavamo godišnjicu NATO agresije. Pre njega ni jedan političar tog formata nije smeo to da kaže. Bilo je NATO akcija, NATO operacija, NATO kampanja, ne daj Bože da neko izgovori NATO agresija. Prvi političar tog formata koji je imao hrabrosti da kaže - Srbija neće ući u NATO pakt i nema tog načina da me slomite da to uradim. Prvi političar tog formata koji, kada mu je postavljeno direktno pitanje – hoćeš li uvesti sankcije Ruskoj Federaciji, rekao je – neću i neću nipošto to da uradim. I nije dozvolio da mu bilo ko postavlja prepreke za saradnju i trgovinu sa Ruskom Federacijom. Prvi političar tog formata koji se usudio da kaže - sa Republikom Srpskom ćemo obeležavati zajedničke datume, uspostavićemo jedinstven kulturni prostor, imaćemo zajedničke udžbenike, pomagaćemo Vladu Republike Srpske, budžet Republike Srpske, otvaraćemo fabrike gde god Srbi da žive i u Republici Srpskoj i u Federaciji. Slušam od 2012. godine kako će Aleksandar Vučić prodati Kosovo i kako će ući u NATO pakt, pa ništa od toga se nije desilo. Koliko vekova treba da prođe pa da prestanemo da pričamo o onome što se neće desiti dok Aleksandar Vučić vodi ovu zemlju? Možemo biti mirni potpuno. Ovde su nas podsećali kako je zapad govorio o predsedniku Miloševiću, kao faktoru mira i stabilnosti, pa o Koštunici, pa rušio jednog i drugog. Možemo biti potpuno mirni. O Vučiću na zapadu govore sa dosta poštovanja oni koji su ga upoznali, ali i oni koji kreiraju politiku velikih sila, velikih sila koji hoće nezavisno Kosovo i slabu Srbiju, govore tako što ga napadaju iz sve snage, govore tako što daju izveštaje. Videli ste izveštaj Stejt Departmenta, koji za Aleksandra Vučića kaže da je političar koji dopušta ruski ili kineski uticaj. Videli ste koliko ga napadaju sa zapada, vidite po demonstracijama kada ih skupe, vidite po tome koji to ljudi ga napadaju, vidite koja ambasade ga napadaju, vidite sa koje strane hoće da ga ruše. A, on je opet jedini političar tog formata koji ima hrabrosti da i na istoku i na zapadu uvek govori isto, da kada razgovara i sa Rusima i sa Amerikancima uvek govori o srpskom nacionalnom interesu i nijednom drugom nacionalnom interesu, i da se bori isključivo i jedino za srpski nacionalni interes. Nema nikakve balkanske unije, nema nikakve balkanske federacije, ali ima prilike za srpsku robu, ima prilike za srpskog poslovnog čoveka da dođe, da putuje, da zaradi, ima. Može Kina da uloži koliko god hoće u Albaniju, Grčku, može čak i u Severnu Makedoniju, ali ako nema jaku i slobodnu Srbiju, ako nema Srbiju u kojoj Aleksandar Vučić omogućava da sama odlučuje ko su joj prijatelji, a ko neprijatelji, te investicije ne bi imale nikakvu vrednost, jer bez Srbije, ne prođe li pruga kroz Srbiju, ne budu li se luke vezale na Srbiju, te investicije ni izbliza nisu toliko unosne i toliko dobre i toliko ispravne koliko jesu sa Srbijom. A, opet Aleksandar Vučić prvi srpski državnik tog formata, tog položaja koji je rekao celom svetu, na prvom mestu zapadu – neću prestati da sarađujem sa Kinom i ne možete me naterati da prestanem da sarađujem sa Kinom, ne možete me naterati da ne prihvatim kineske investicije, ne možete me naterati da ne jačam svoju vojsku i sa istoka i sa zapada, pa možete da pretite sankcijama koliko god hoćete. Ne možete reći da u Vladi Republike Srbije ne sede ljudi koji iskreno vole srpski narod i rade za njega. Znate, Hrvati umeju da greše u mnogim stvarima, ali nikad nisu pogrešili kada treba da mrze Srbe koji iskreno rade za svoj narod. Oni to prepoznaju. Ne možemo da kažemo da je baš slučajno da je meni u Hrvatsku zabranjen ulaz, kao što mi je zabranjeno na prostoru Kosova i Metohije, gde god se Šiptari nešto pitaju, pa da Aleksandru Vučiću ustaše čine sve da on ne dođe u Hrvatsku. Pa, nije to baš slučajno došlo. Došlo je zbog načina na koji se borimo i zbog borbe koju vodimo. Da nisam održao govor iznad jame Šaranove, na obeležavanju Jadovskog užasa ispred stotinak ustaša koje su došle da protestuju što se Srbi uopšte okupljaju na tom mestu, da nisam rekao ko je Alojzije Stepinac i da ne može vikar ustaške vojske da bude svetac dok je … jasenovačke dece. Jel mislite da bi Hrvati mogli da oproste to Srbinu? Da nismo to tada rekli, možda bi prećutao i Vatikan, možda bi svi ćutali, ali mi smo pokrenuli veliku i važnu raspravu koju nam nikad neće zaboraviti. U ovoj Vladi sede ljudi koji iskreno vole Srbiju i ne prećute nikad nijednu jedinu stvar. Kad smo mi to ćutali Milu Đukanoviću? Pa, ko je počeo da budi srpski narod u Crnoj Gori? Ko je izgradio srpsku kuću u Crnoj Gori? Treba li da vas podsećam šta kaže Andrija Mandić za Aleksandra Vučića? Da niko od kralja Aleksandra nije više uradio za Srbe u Crnoj Gori. Pa, jel ja više znam o tome ili znaju Srbi u Crnoj Gori kada govore i kada tako nešto znaju? Biće da im možemo verovati, baš kao što možemo verovati i svim Srbima koji žive van granica Srbije kada se okupe i dođu kada ih pozove predsednik Vučić na obeležavanje važnih datuma, pa i tragičnih datuma iz naše istorije. Svi do jednog dođu sa ponosom da konačno mogu u svojoj Srbiji da budu na prvom mestu, da nisu nikome opterećenje, već da su voljeni, čuvani, poštovani. Prvi je Aleksandar Vučić rekao – neće se ponoviti nikad više ni Jasenovac, ni „Oluja“, ni Martovski pogrom. To pre njega niko nikad nije rekao, nijedan političar koji ima takvu moć, koji ima takvo pravo da odlučuje to nikad nije rekao. Ne može se optužiti Aleksandar Vučić za manjak patriotizma i, što je najvažnije, za delovanje, za rad, za pomoć Srbima bez obzira gde oni žive. Pa, naravno, kada napravite tolike autoputeve, otvorite tolike fabrike, dovedete tolike investitore, Srbija može i mora da vam bude zahvalna. Politika daje za pravo da posmatrate stvari iz različitih uglova i to je u redu, tako i treba da bude, ali ne možete da osporite da nikad se više nije gradilo i radilo. To jednostavno ne možete da osporite. Ne možete da osporite da je Vojska Srbija daleko moćnija nego što je bila pre sedam godina. Ne možete da osporite. Ne možete da osporite da su naše službe bezbednosti bolje i razvijenije nego što su bile pre sedam godina.

Kod nas se stranci više ništa ne pitaju. Zato predsednik Vučić može da izađe sa ovakvom inicijativom, zato može da dođe, stane i kaže – otvaramo mogućnost za našu privredu, otvaramo mogućnost za naše privrednike, dajemo im priliku da trguju, da zarađuju, da putuju, zato što smo mi lideri u regionu. Konačno to postajemo. Zatvara se onaj ko se boji. Onaj ko je jak, onaj ko može više da proizvede, ko može više da proda, taj se ne pomera. Taj može da dopusti kretanje. Svaki taj ko prođe preko teritorije naše zemlje, pa platiće putarinu, pa nasuće bar rezervoar goriva. Pa, što je to problem? Što je problem da prođe preko naše teritorije, da ostavi novac ovde? A, šta je problem da mi možemo da prođemo svuda? Šta je problem da se otvorimo dodatno? Šta je problem? Odmah da vam kažem, Vlada Republike Srbije ima veru u Srbiju, ima veru u našu privredu, ima veru u naše ljude. Mi to možemo. Mi smo ti prema kojima se okreće Balkan, a ne mi oko Balkana. I dok je tako uspešne Srbije, biće i Balkan i uspešan i miran. Aleksandar Vučić je poslednji slobodni lider u Evropi, poslednji koji može svakom da kaže šta god misli, poslednji koji može da kaže neću uvesti sankcije Ruskoj Federaciji, neću dozvoliti da se Republika Srpska na bilo koji način umanji, poslednji slobodni lider u Evropi, poslednji koji sme da kaže da neće da uđe u NATO pakt i poslednji koji sme da kaže da će se opremati i naoružavati gde god hoće i kako god hoće. Zato mu to i ne praštaju, zato trpi tolike napade, zato će ga napadati sa mnogih strana, zato što ni Evropa ni velike sile ne vole slobodne lidere, i to je jednostavno tako. Aleksandar Vučić je čovek koji iskreno vodi mirovnu politiku. Ja mu mnogo puta kažem i lično, kada razgovaramo sa njim, da ne verujem da svaki put sa druge strane ima iskrene sagovornike, da ne verujem da svaki put sa druge strane ima ljude koji iskreno veruju u mir, kao što veruje on. Svaki put mu kažem da razmisli i o tome kako će oni reagovati i koliko puta će pomisliti da mogu da zloupotrebe njegovu mirovnu politiku. Ja ne mogu da zaboravim da su ga u Srebrenici, kada je došao da iskaže svoje saučešće svim žrtvama, svim mrtvima, dočekali tako što su izvršili pokušaj ubistva na njega, a do dana današnjeg ne znamo ko je pokušao da ga ubije. To se nikada nikome ne bi desilo tamo gde je srpski narod. To se nikada nikome ne bi desilo tamo gde je država Srbija. Treba li da vas podsećam kako i koliko puta su se hrvatski državnici ovde osećali dobro i gostoprimljivog kako i dolikuje srpskom narodu koji je veliki i čestit narod, a kako se dočekuje Aleksandar Vučić u Zagrebu, obično se demonstracijama ustaša ili pretnjama da će srušiti svoju Vladu samo li ga budu videli. Primećujete li da se u Hrvatskoj svi svađaju oko svega, osim kada dođu do toga šta treba raditi Srbima i šta treba raditi sa Aleksandrom Vučićem. Mnogo puta kada razgovaram sa njim kažem mu da ne verujem da ima sa druge strane iskrene sagovornike i da svi podjednako žele mir, kao što ga želi on.

Neće Srbija nikad dozvoliti da je neko navede na sukobe i ratove. Dovoljno smo ratovali. Samo hoćemo da budemo spremni i sposobni da branimo svoju zemlju, da čuvamo svoj mir i da budemo preskupi za bilo koga ko misli da može da pokuša da napadne našu zemlju. Za to služimo i za to postojimo. Dame i gospodo narodni poslanici, verujem, čvrsto verujem da ćete podržati ovaj današnji predlog, da ćete pomoći građanima naše zemlje da imaju još jedan carinski prelaz, da ćete im dati mogućnost da brže završavaju svoje poslove, da ćete im dati priliku da se dobro osećaju, da ćete ima dati priliku da žive i rade tamo gde su rođeni. Drago mi je što oko ovog predloga nismo imali suštinskih razlika. Drago mi je što smo vodili plodnu i sadržajnu raspravu, dobru, plodnu, sadržajnu diskusiju. Drago mi je što ste još jednom pokazalo da svako ko sedi u ovoj Skupštini voli svoju zemlju, neće da joj naudi i da nijedna ideja, ma kakva ona bila izgovorena u Narodnoj skupštini, izgovorena sa poštovanjem prema sagovorniku, izgovorena sa poštovanje prema Republici Srbiji, nije i ne može da naškodi našoj zemlji i našem narodu. Našoj zemlji i našem narodu mogu da naškode samo oni koji koriste svaku priliku da pljunu svaki napor i svaki rad Republike Srbije, da nas prikažu u najgorem i najlošijem svetlu, da sve naše prijatelje uvrede, povrede i pošalju strašnu i uvredljivu poruku da nikada i nigde ne treba biti sa Srbima, jer ti na kraju uvek pljunu u ruku, jer na kraju te uvek povrede, na kraju te uvek uvrede. Ma kakva bila ta manjina, ali tu manjinu će koristiti baš za to, koristiće je uvek za tako nešto, kao što koriste ovog nesretnog špijuna Obradovića koji treba da pokaže kako je dobro i normalno podatke iz vojne fabrike iznositi i prodavati strancima. U kojoj to privatnoj firmi smete da iznesete podatke i date ih konkurenciji, a treba da bude herojski čin što iz vojne industrije, iz vojne fabrike predajete podatke strancima? U kojoj to zemlji na svetu se zove uzbunjivanje, a gde ne bi bila špijunaža? Žao mi je što Srbija mora da raspravlja o takvim stvarima. Žao mi je što moramo da govorimo i o takvim ljudima. Žao mi je što u ovoj zemlji takvi ljudi mogu da prođu. Žao mi je što možete da ih pravite herojima. Onaj ko predaje poverljive informacije iz vojne industrije strancima je špijun i nikako drugačije. Dame i gospodo, hvala vam na vremenu koje ste posvetili, hvala vam na upornosti, očekujem vašu podršku, a vi i ja ćemo se ponovo videti već sutra po drugoj temi, ali suštinski istoj temi. Hvala.

Pošto smo obavili jedinstveni pretres, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona.

Molim, uvažene poslanike, da se ne igraju sa karticom. Stalno neko ubacuje, izbacuje i ne mogu da očitam da li postoji kvorum za dalji rad ili ne. Jednom kad ubacite, molim vas da više ne pomerate karticu, jer je nemoguće da utvrdim koliko ima poslanika.

Prisutno je 126 poslanika. Odbor za kulturu i informisanje na osnovu člana 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine predložio je, da se po hitnom postupku, uvrsti u dnevni red sednice tačka – Lista kandidata za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije, koju je podneo Narodnoj skupštini 25. decembra 2019. godine. Stavljam na glasanje ovaj predlog i molim poslanike da se izjasne.

Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika, i za to po Poslovniku moram da dam određeno vreme od 10 minuta, jer se to predaje na pisarnici. Znači, nastavljamo sa radom po prijavi za nekih pet, šest, do 10 minuta kada završe šefovi poslaničkih grupa svoj posao.